Nastavljamo sa radom o raspravi o budžetu i pratećim zakonima. Reč je tražio predsednik Vlade, Aleksandar Vučić.

Kada smo došli do pečuraka u tom istom „Sartidu“ nismo ni pečurke našli, samo je bio katanac i ništa više, a danas radi više od 5.000 ljudi i nadam se da će uvek uspešno da rade. Ali, da se vratimo na budžet, na ono što je mnogo važnije za građane Srbije od jalovih političkih rasprava u kojima sve ono naše srpsko uvek dođe do izražaja da je kriv neko drugi i sve što smo sebi lako oprostili drugome nismo nikada i na koji način bili spremni da oprostimo, ali to je valjda negde naš srpski mentalitet i to je nešto što ne predstavlja veliku novost za svakog od nas. Ono što je važno da ljudi znaju zašto sam danas u više navrata govorio o strukturi prihoda i rashoda u 2015. godini, ali i u 2016. godini. Dakle, do juče deficit budžeta je 53,4 milijarde dinara, znači, za više od tri puta manje od planiranog deficita, što je ozbiljan i veliki uspeh i to su činjenice, svidelo se to nekome ili ne. Poreski prihodi će biti po proceni za 24,5 miliona milijardi veći nego što je iznos planiran budžetom, od toga PDV za 11,5 milijardi, akcize za 18 milijardi, a verovali ili ne imaćemo porez na dohodak, o čemu je ministar Vulin, što je veoma važno govorio, 0,7 milijardi veći uprkos smanjenju dela plata u javnom sektoru. Zašto je to tako? To je zato što nam je u međuvremenu rastao privatni sektor i zbog direktnih stranih investicija koje smo uspeli da napravimo da budu u većem obimu nego 2013. i 2014. godini, ali i zbog toga što smo ozbiljnom kontrolom različitih privrednih subjekata uspeli preko inspekcije rada, ali i preko poreske policije da napravimo mnogo veću disciplinu i da se izborimo za mnogo niži nivo, i dalje nedovoljno, ali svakako mnogo niži nivo sive ekonomije, nego što je bio u prethodnom periodu. Takođe, želim da kažem da su carine porasle za 3,8 milijardi, ostali poreski prihodi za 0,8 milijardi i neporeski prihodi za 18,8 milijardi. Govorim vam sve o 2015. godini. Dakle, mi smo u skladu sa tim rezultatima napravili konzervativnu procenu i rekli da će u pojedinim od ovih oblasti da nam budu lošiji rezultati u 2016. godini, iako neće. Ako mogu da vas zamolim za samo malo pažnje, molim vas, za samo malo pažnje. Ja znam da pristojnost ne mora uvek da bude najvažnija kategorija u politici, ali mislim da ima smisla posebno zato što ako sam kao predsednik Vlade govorio o budžetu, mislim da nikada ni jednog sekunda nisam izašao iz okvira budžeta i rasprave o Zakonu o budžetu, te vas molim za bar malo poštovanja ne prema meni kao predsedniku Vlade, već i prema Vladi i prema Narodnoj skupštini i prema narodu u Srbiji koje ove zakone koji se tiču njegovog života najviše zanimaju. Mi smo u odnosu na planirane rashode, da biste znali, za 2015. godinu potrošili oko 80 milijardi manje. Pri tome, vrlo je interesantno da smo u robama i uslugama potrošili 7,8 milijardi manje, u subvencijama 2,6 milijardi, u transferima 36,2 milijarde zbog bolje naplate doprinosa od planirane i to je za nas ključna stvar. Sa podacima o kojima smo govorili videćete smanjenje broja nezaposlenih u odnosu na prošli period, prošlu godinu u isto ovo vreme kada smo donosili budžet za 62.000 ljudi. On nije dovoljan jer i dalje imamo značajnu visoku nezaposlenost, značajno visoku stopu nezaposlenosti i verujem da ćemo to u narednom periodu moći još bolje i još uspešnije da rešavamo. Ali, da li se vide pomaci, da li se vide promene? Posebno ćemo morati da vodimo računa i to je nešto što je u 2016. godini, verujem da ćemo ući ozbiljnije u tu vrstu reformi i tu očekujemo veliki rad Ministarstva prosvete oko duelnog „lokejš“ obrazovanja, jer mi danas u Srbiji, ono što je važno za ljude što moraju da znaju imamo nedovoljno varilaca, metalostrugara, bravara, niko se više ne bavi onim stvarima koje su nam potrebne za proizvodnju, koje su nam potrebne za zanatske radove. Mnogo manji broj ljudi. Imate u Beogradu značajnu potrebu za vodoinstalaterima. Dakle, govorim o nekada osnovnim zanatima koje smo imali na pretek. Danas ih imamo u velikom deficitu, jer se stvari menjaju, a oni ljudi koji ne prate savremene tokove, ne prate šta je to što se u društvu zbiva, šta je to što se u društvu dešava, oni ne mogu da idu u korak sa savremenim svetom. Mi moramo da idemo koracima od sedam milja da bismo mogli sa njima da se takmičimo. Nedavno kada sam bio u Kini vozio sam se vozom od Sužoa do Šangaja, to je nekih 120 kilometara za 23 minuta. On u stvari ne ide, on lebdi, to je to magnetno polje iznad, tako da ne možete bukvalno ništa ni da osetite. To znači da mi ne možemo da se zadovoljavamo više prugama od 100 kilometara na sat, iako i dalje prosečno idemo 30 i nekoliko kilometara na sat, bilo je i 26 kilometara na sat pre dve godine, već moramo da pokušavamo da stižemo svet i da bar deonice takve gradimo i pravimo, kojima možemo da idemo u korak sa svetom. Mislim da je to od ključnog značaja i mislim da su to stvari koje smo pokazali da možemo da uradimo. Ono što nije dobro u budžetu ove godine, pošto su neki pogrešno govorili da je to bio razlog za manji deficit. Nije. Nije ni važna suma da je dvostruko veća gotovo da se ne bi ni primetila na uštedama i na dobrim rezultatima koje smo napravili. Ali, ono što do sada nije bilo dobro, to je da smo imali 17,3 milijarde, znači, to vam je negde oko stotinu i 30 miliona evra manje potrošeno na kapitalne investicije u onome gde je trebalo da mi kreiramo veći rast BDP. Sada to ide dobro u drugoj polovini godine, ali kao da smo se iz zimskog sna probudili negde u maju ili junu, kao da smo propustili prvi deo građevinske sezone iz našeg ugla, ne pričam o koridorima, autoputevima, i ne pričam samo o tom ministarstvu, već pričam i o drugim ministarstvima koji imaju kapitalne investicije, koji kao da su kasnili po pet ili šest meseci i to jeste jedina zamerka na budžet, jedina zamerka na naše trošenje u 2015. godini. Govorim vam to objektivno, ako hoćete i delimično stručno jer mislim da samo Već sam vam nekoliko puta rekao, pristojnost se malo uči u školi a malo više na jednom drugom mestu. Žao mi je što to niste razumeli.

Mi smo za ovu godinu planirali budžet od 121,8 milijardi. Da bi ljudi razumeli u Srbiji plan i naš program, naša ideja je bila, koju je MMF odobrio za 2015. godinu, da naš deficit bude 192 milijarde. Ovo svaki čovek u Srbiji može da razume. Taj deficit biće sa svim onim što smo preuzeli, što je bivša vlast nam ostavila dugove u amanet neće preći 85 milijardi. Mi smo vrlo konzervativno predvideli ponovo u dogovoru sa MMF da ne bi došlo do iskakanja, da bismo držali i čuvali stabilnost sve vreme, predvideli smo da naš deficit bude 121 milijardu. To je već 71 milijardu manji deficit od onoga koji nam je bio predviđen za 2015. godinu. Ja sada sa gotovo sigurnošću mogu da kažem uz taj najveći rizik tih 17 preduzeća, o kojima smo već govorili, za koje nemamo rešenje već decenijama, uz taj rizik mogu sa sigurnošću da vam kažem da će taj deficit da bude manji, što je ponovo veliki uspeh Srbije i da će rast BDP biti veći, što znači i rast životnog standarda, što znači odmah posle toga i povećanje plata i penzija i sve drugo. Samo je pitanje hoćemo li mi i kako uspeti da izborimo sa ovim što je najveći zadatak za ministra Sertića. Ono što je pred Ministarstvom finansija, to je teško, ali tu smo već više od 50% prebrodili, već više od 50% toga napravili. Predstoji im dodatna poreska reforma, predstoji im dodatna borba protiv sive ekonomije, ali tu smo najveći deo već prebrodili. Ono gde su nam najveći problemi, gde su nam najveće muke, to je u okončanju procesa privatizacije, to je u promeni duha, u promeni svesti, u pravljenju tog preduzetničkog duha. Tu će biti veliki i težak posao Ministarstva privrede, veliki i težak posao Ministarstva poljoprivrede i ja verujem da će oni taj posao dobro da obave. Mi smo za 2016. godinu prihode predvideli, kao što sam rekao, vrlo konzervativno i unapred vam mogu reći da će prihodi biti ne malo veći od onih koje smo predvideli. Ali, kao što rekoh, uvek volim da predvidimo nešto manje, nego da uđemo u situaciju da sebe lažemo i da lažemo narod, pa da imamo po tri rebalansa, kao što su neki imali ovde, zato što nikada to nisu računali. Znate, neki su danas ovde pokazali svoje veliko znanje, ne praveći razliku između neto PDV-a i bruto domaćeg PDV-a, i da nam još držite predavanja, da nam držite pridike i da kroz podsmeh o tome govorite, mnogo više govori o vama, nego što govori o bilo kome od nas i od ovih ljudi kojima ništa nije smešno. Ali, šta ja da radim, to je valjda slika i prilika znanja, obrazovanja, a rekao bih i rada i marljivosti svakog od nas. Mi smo, ono što je važno, poštovani narodni poslanici, predvideli da rashodi budu 1.199 milijardi. Najveće povećanje rashoda je kod troškova kamata, zato što su nam neki stručni i veoma ozbiljni ljudi uzimali kredite i to kratkoročne na pet godina, sa kamatnom stopom od 7,5% Toliko su bili stručni. Mi danas na finansijskom tržištu uzimamo dugoročne desetogodišnje, sa dvogodišnjim i grejs periodom, da nam ne prelaze 4,3 – 4,4% Pa, samo pogledajte kakva je to razlika. Naravno, ne možemo sve da zamenimo, ali verujemo da ćemo još povoljnijim kreditima i novcem koji moramo da finansiramo mali deficit, ali moramo da finansiramo i druge garancije koje smo dali i za infrastrukturne objekte i za pojedina preduzeća, uspeti da deo tih kredita zamenimo. Uspeti da ih zamenimo povoljnijim kreditima, sa dužim rokovima otplate, i da neće neka sledeća vlada da bude opterećena kao mi 2016. godine. Godina 2016. je po pitanju otplate kamata za nas najteža godina. Mi treba da vratimo u 2016. godini milijardu i 300 miliona evra, jer su stručnjaci tako dobro i tako stručno vodili ovu zemlju da su nas doveli dotle. Onda možete da mislite koliki mi u stvari dobar rezultat imamo i koliko imamo primarni suficit svakog meseca i celu godinu, kada imate u vidu da toliku kamatu plaćamo, ali je plaćamo. Plaćamo je redovno, ne kasnimo, kao što ne kasnimo u isplatama plata, kao što ne kasnimo u isplatama penzija, kao što ne kasnimo u isplatama transfera, iako pojedine lokalne samouprave svoja davanja ne pružaju na vreme, te zato neretko kasne plate vaspitačicama u predškolskim ustanovama. Zato razumem i vaspitače i vaspitačice koji traže da se to prebaci na državni nivo, iako je to samo za nas veća muka i veći problem. Zato što znaju da je država, da je Republika po tom pitanju mnogo ozbiljnija, da je mnogo korektnija i da kod nas to ne sme da kasni ni jednog jedinog dana. Pogledajte, u regionu imate bar dve, odnosno tri zemlje i neke teritorije koje isplaćuju penzije, a uvek kasne po novih pet ili šest dana. Onda vam u fiskalnoj godini u stvari uzmu jednu i po penziju ili tako nešto. Kod nas je to nemoguće da se dogodi. Zato sam rekao da su kod nas javne finansije i dalje ne na onom nivou kakvom moraju da budu za godinu ili dve, ali gotovo kao apoteka. Pa, ne bih to ni poredio sa brlogom u kakav smo ušli i kakav smo nasledili u javnim finansijama. Mislim da je to velika prednost i da je to velika stvar za građane Srbije i da oni to razumeju. Mi smo planirali otpremnine veće u iznosu od oko 14 milijardi, ali tu mi imamo druge probleme i tu, uz napor gospođe Udovički i uz napor svih ministara, nisam zadovoljan energijom koju smo svi pružili po tom pitanju da pronađemo rešenja koja bi bila precizna, jer smo se uvek bavili nečim drugim i svako od nas je pronalazio da je nešto drugo važnije od onoga što je bolno, od onoga što je teško, a što znači zdravlje za našu ekonomiju. Tako da, to jeste jedna od stvari kojom nisam najsrećniji kako smo obavili u dosadašnjem periodu rada Vlade, ali sam uveren da ćemo u narednom periodu sa mnogo više odlučnosti i konkretnog pristupa te probleme uspeti da rešimo. Subvencije su za oko 5,5 milijardi veće, ali uz značajne izmene i strukture povećali smo subvencije javnom preduzeću „Železnica“, zato što je to učešće u ruskom kreditu. Vi znate da mi moramo da platimo 15% učešća u ruskom kreditu, ali time svakako i značajno utičemo na promenu naše železničke infrastrukture koja je, kao što ste i sami mogli da vidite, do pre godinu dana bila bukvalno na nivou iz 1884. godine kraja 19. veka, kada je Kralj Milan uspeo da provuče kao kroz iglene uši železnicu kroz Srbiju. Transferi i fondovi obaveznog socijalnog osiguranja su 14 milijardi manji od budžeta za 2015. godinu, uprkos linearnom povećanju penzija od 1,25% i vanrednom usaglašavanju vojnih penzija. To nam je, inače, efekat od oko 1,5 milijarde godišnje. I tu smo plaćali vaše greške, i to vaše katastrofalne greške. Dakle, posle sedam ili osam godina mi danas moramo da platimo cenu nečijeg neodgovornog, neozbiljnog ponašanja. Danas, kao što vidite, ovako ili onako, ne razbacujući se, ne možemo mi da plaćamo kamate, ne možemo da plaćamo ne znam šta, ali možemo da platimo ono što nismo isplatili u međuvremenu. To pokazuje koliko je država zdravija i koliko je bolje stanje u javnim finansijama nego što je bilo nekada. Ono što je za nas važno i što nisam završio u odgovoru za gospodina Krkobabića, mi imamo nekoliko bitnih stavki za podršku privredi u narednom periodu. Trebalo bi uskoro da potpišemo novi ugovor sa EBRD, koji je to delimično radio na malom broju privrednika, srpskih malih privrednika pre svega, gde su oni pružali podršku od pet hiljada evra na nivou od negde 1000 do 1500 ljudi. Mi smo se dogovorili da mi povećamo tu podršku na 10.000 evra, da mi učestvujemo sa ostalim delom novca, ali da to pokušamo da povećamo na pet ili deset hiljada, ali da oni budu ti, da to ne radi Vlada, da to radi EBRD, da tu ne bude nikakvih partijskih linija, da oni budu ti koji će da izaberu projekte da se taj novac uloži, a mi ćemo da ga damo. Unapred da vam kažem, znam da će pola toga da propadne i to se dešava u svim zapadnim zemljama. Ali, ako iz toga izvučemo, ako od deset hiljada izvučemo pet hiljada novih preduzetnika, novih malih privrednika, čiji su projekti i ideje upalili, a imali su podršku države, imali su tih početnih deset hiljada, onda smo nešto uspeli da napravimo i mislim da je to veliki, ozbiljan i važan rezultat. Takođe, mi ćemo, da biste vi razumeli, pošto smo slušali o transparentnosti i veoma mi je važno bilo da sam danas mogao da vam pročitam sve od A do Š u dinar, da nema ništa netransparentno i da Fiskalni savet tu pokaže da baš ništa nismo krili, ne znam sad to formalno, pravno i tehnički kako da provedemo, to možemo i u obrazloženje da ubacimo ili u sam Zakon o budžetu kroz amandmane, kako god želite, mi smo spremni na to pošto je kod nas sve jasno i transparentno i baš ništa ne krijemo, ali da vi znate samo, mi se zbog toga suočavamo sa problemima. Kontrola mora da postoji, ali mora da postoji i neka vrsta poverenja u državu, jer ćemo mi 2016. godine jedan deo investitora da izgubimo i to morate unapred da znate. Zato što neke druge države ponude više novca, veće subvencije, a kod njih je moguće da to urade samo na ličnu inicijativu ministra. Nemaju nikakva ograničenja. Mi smo na taj način izgubili u prethodne dve godine bar deset kompanija koje bi uvek došle u Srbiju, ali nismo mogli da se merimo sa uslovima koje su neke druge zemlje ponudile, jer one ponude veći novac. Druga je stvar što posle toga deo toga ne ispune i zato jedan deo tih fabrika posle dođe u Srbiju. Ali, mi zbog opšteg nepoverenja, opšte klime tobožnje zaštite od korupcije, a uglavnom na tome insistiraju oni koji valjda polaze od sebe, jer kako reče pokojni Tijanić – svako se kreće u granicama i limitima sopstvene pokvarenosti, zna šta bi on radio, pa zamišlja da to radi i neko drugi u Vladi, upravo zbog toga nismo imali dovoljno mogućnosti. U tekućoj budžetskoj rezervi smo ostavili milijardu i po, ako se ne varam, 1,2 milijarde, pogrešio sam, mislio sam da je To je 1,2 zato što smo Tasovcu odvojili 300 miliona više za kulturu. Dakle, to je takođe značajan novac. Ali, mi tu 1,2 milijarde potrošimo i na to što nam na kraju godine dođu iz 70 ili 80 opština po Srbiji zahtevi jer su opštine u katastrofalnom stanju, sa ogromnim fiskalnim deficitom, da mi moramo da im pomažemo jednokratnim isplatama. Negde ne možete da optužite sadašnju vlast, negde možete da je optužite više nego prethodnu. Kako god okrenete, problema bezbroj. Ali, uspeli smo i to da sačuvamo, da bismo imali tu vrstu mogućnosti da za ove, recimo, fabrike u Novom Sadu, za koje smo se žestoko borili sa dve susedne zemlje, žestoko smo se borili sa dvema susednim zemljama. Strašna je konkurencija. Zato smo morali da ostavimo mogućnost da to pomognemo dodatno jer želimo 3.500 ljudi da radi. Time niste pokrili samo Novi Sad, time ste pomogli i deo vrbaske opštine, tamo prema Zmajevu, time ste pomogli i deo temerinske opštine, prema Jarku, time ste pomogli i deo bačko-palanačke opštine, tamo od Begeča ka Čelarevu, time ste pomogli i deo s ove strane sremske - Beočina, Kamenice itd. Dakle, hoću da vam kažem da sve to morate da imate u vidu. Zato molim vas, narodne poslanike, za razumevanje u svemu tome. Želim da kažem da u Ministarstvu rudarstva i energetike mi imamo nekoliko važnih stvari. Zaista, prvi put posle mnogo godina, iako i dalje nismo zadovoljni, dogodio se onaj incident oko isplata 13. plate, ili ne znam kako bih to nazvao, i svaki put se to tobož slučajno dogodi. Šta da radimo? Sada ćemo to nekako da nadoknadimo. Time su i radnici dovedeni u tešku situaciju „Srbijagasa“ nepotrebno, zato što ljudi obično misle da što isplate više da su time bolji direktori, da su time uspešniji ministri ako imaju veći budžet. To je stara samoupravna svest. A najbolji su ministri koji troše najmanje i dobro je Dačić o tim troškovima i rezultatima govorio. Hoćete li da vidite naše spiskove koliko manje ljudi ide u inostranstvo? Ne pričam o ministrima, ministri su tu disciplinovani i obično to ne rade, ali o ljudima iz ministarstava, agencija, preduzeća. Od kada su dnevnice smanjene, odjednom nema više tolike potrebe da se ide u inostranstvo, zato što su zarađivali na tome. To je bio izvor zarade, a izvor naših problema fiskalnih. Zato ste mogli da imate pre nekoliko godina 100 miliona budžet za Ministarstvo spoljnih poslova, a sada možete iste te i veći obim poslova da obavljate sa 53 miliona. Ljudi, jedna Belgija je zatvorila svoje predstavništvo, koja je mnogostruko bogatija od nas, u zemlji EU kakva je Slovenija. Dakle, želim samo da vam kažem da smo mi navikli na privilegije i navikli na isto stanje a da ništa ne želimo da menjamo, da ne pratimo ono što se u svetu dešava i da ne pristupamo svemu tome na dovoljno ozbiljan i odgovoran način. Što se rudarstva i energetike tiče, mi tu krećemo u izgradnju novog skladišta kod Banatskog Dvora od milijardu kubnih metara, to je ogromna stvar za našu zemlju. Ako budemo išli na Itebej, moći ćemo da imamo celokupnu godišnju potrošnju u Srbiji. Ako to završimo sa našim ruskim partnerima, celokupnu godišnju potrošnju sačuvanu u našim skladištima i time ćemo manje da zavisimo od političkih promena - da li se ukida Turski tok u jednom danu, Bugarski tok u drugom danu, odnosno Južni tok, da li preko Ukrajine gas dolazi ili ne dolazi. Mi gasa nemamo prirodnog za nas. Neko je loše upravljao i loše stvari donosio tamo 2007. i 2008. godine, ali uopšte neću na to da se vraćam, oko eksploatacije našeg gasa, pa danas naš MSK u Kikindi ne može da dobije naš gas sa proizvodnom cenom 30 do 40 dolara, već mi moramo sada da molimo naše ruske partnere da nam učine veliku uslugu da dobijemo za 155 dolara. Dakle, hoću da vam kažem, mnogo nelogičnosti ima, ali šta da radite. I sa 155 dolara i MSK biće na zelenoj grani, kako se to u našem narodu kaže, kao i Azotara, i uvećavaće svoju proizvodnju. Ono što je važno, to je da je u toku izgradnja na Termoelektrani „Kostolac B3“, što je, rekao bih, prvi veliki energetski objekat posle 30 godina. Uspeli smo u ovoj godini da završimo „Beograd 2020“ sa kojim su se neki, mi smo se toliko radovali, kao dečaci smo se radovali Antić i ja i svi kada smo to otvarali, a onda sam video, ljudi kažu u Beogradu – pa, to je trafo stanica. Pa, jeste, samo je 35 godina nismo izgradili. Trideset i pet godina je nismo izgradili, a posle 35 godina jesmo i više u Beogradu, sem incidentnih situacija, na po minut-dva, struja ne može da nestane. Nemoguće je da se to dogodi. To su te velike stvari koje smo uspeli da napravimo. Takođe smatram da je veoma važno da u narednoj godini konačno znamo šta radimo sa Resavicom, šta radimo sa Štavljem i treba da krenemo u izgradnju interkonektora sa Bugarskom. Dakle, borićemo se za to i već sam se borio i borićemo se dodatno za to da obezbedimo što veće finansiranje iz fondova EU. Dakle, to bi s naše strane, ako se ne varam, trebalo da košta do 68 miliona evra. Ja sam već onako na silu, u razgovoru sa Marošom Šefčovičem rekao da mi prihvatamo to da oni plate 52 miliona. Nisam siguran da su baš srećni zbog toga što sam ja to javno rekao, ali mi ćemo da se borimo da oni plate 52 miliona, a mi ćemo ostalih 16 da platimo. Mi smo, što je veoma važno za vas da navedem, postigli ozbiljne rezultate i na tome sam takođe zahvalan i ministru Ljajiću u Ministarstvu trgovine i turizma. Mnogi su mi se smejali kada sam se pojavio na Trgu Republike i kada smo promovisali ideju „Moja Srbija“, kada smo govorili o tome koliko nam je zemlja lepa i da imamo mnogo toga da ponudimo našim turistima i kada smo napravili politiku vaučera. Do sada smo izdali gotovo 15.000 vaučera. Sa 120.000 noćenja, zahvaljujući toj ideji koju smo malo platili, malo, gotovo ništa nas nije koštalo, mi smo obezbedili 120.000 noćenja i za Prolom banju, pre svega, i za Vrnjačku banju, kao drugu najveću, i za Kopaonik i za još jedan hotel, mislim da je to u Kuršumliji, da li je Lukovska banja ili Kuršumlijska, ne mogu tačno da znam, i peta je Sokobanja. Mi smo za 120.000 noćenja to uspeli da povećamo. Tu politiku ćemo da nastavimo i napravićemo još bolje predloge za sledeću godinu, još bolje predloge. Imamo porast broja turista od 12%, i domaćih i stranih – domaćih za 13%, a stranih za 11% Beograd, naravno, i dalje ima rast turista. Imamo veliki porast broja turista iz Turske, što je interesantno. Značajan broj turista iz Turske dolazi. Ovde se ljudi venčavaju, ovde se ljudi provode i mi ćemo raditi na tome da taj broj turista bude još veći. Radićemo na tome da ruskih turista bude još više i sada želim upravo da vam kažem da radimo na dodatnom privlačenju ruskih turista, da radimo spotove za njihove najveće nacionalne televizije i prvi put kod njihovog nacionalnog turoperatora Beograd i Kopaonik se nalaze na destinacijama za ruske turiste. Zamolili smo Velimira Živojinovića, mislim da je to grad Beograd uradio, i da će on da da svoju poruku kineskim gledaocima, kao i Novak Đoković, kojeg ću lično da zamolim, da daju svoju poruku kineskim gledaocima da bismo obezbedili veći priliv kineskih turista jer njih godišnje putuje oko 150 miliona van Kine, pri tome računajte da je svega 10% možda zainteresovano za ovaj region, ali da mi uzmemo kolač od toga, to je za nas ogromna stvar. Mi ćemo već za Novu godinu pokušati da Beograd, a za Srpsku Novu godinu Novi Sad i Niš pretvorimo u velike centre za privlačenje turista. Zato sam toliko terao Sinišu da požuri sa ovim ulepšavanjem grada jer smo mnogo novca uložili i mnogo energije u sve to jer ćemo dovesti najpoznatije i svetske i domaće zvezde u Beograd. Hoćemo da Beograd bude za ovu Novu godinu po gregorijanskom kalendaru bukvalno centar ne Balkana, već centar jugoistočne Evrope, kao što hoćemo da pomognemo Nišu i Novom Sadu za Novu godinu koja se slavi po julijanskom kalendaru, i kao država, da bismo privukli turiste. Uložićemo u to da bismo mogli da izvučemo još više novca. Prvi put ćete za ljude koji idu, putuju po svetu, želim da kažem da ćete u junu mesecu videti ne samo džepno, već veliko izdanje eyewitness travel dk izdanje, dakle, bez kojeg ako to nemate prosto ne postojite na turističkoj mapi sveta, posle eto toliko godina koliko postojimo i kao Srbija i Crna Gora i Savezna Republika Jugoslavija i kao Republika Srbija imaćemo i to izdanje o Republici Srbiji. Mislim da to raduje svakog od vas i da je to velika, velika stvar i mislim da je to veoma dobro za našu zemlju. Gradićemo nove hotelske kapacitete i napravićemo sa nekoliko svetskih kompanija ugovore o daljem privlačenju turista jer ćemo ovde za već dve godine imati i najlepši „Dabl ju“ hotel u Beogradu. Imaćemo, znate kako izgleda, recimo u Barseloni. Imaćemo najbolji „Sent ridžis hotel“ koji je hotel sa šest i sedam zvezdica, dakle to će biti najbolji hotel koji Srbija ima koji će biti podignut za dve godine ovde. Već sada ovi ljudi koji su uzeli, vidite to sa desne strane gazele, rade, mislim da rade sa vlasnicima „Bigza“ da uzmu i tu zgradu da se i to što danas onako iako je svojevremeno bilo veliko i značajno arhitektonsko znanje pretvori u nešto što treba da bude velelepno zdanje i najosvetljenije u Beogradu. Dakle, da sve to polako ali sigurno pomeramo i pri svemu tome uspevamo da napravimo veliki rast naše građevinske industrije koja nam je uz prerađivačku industriju najvažnija bila u rastu industrijske proizvodnje u prethodnih šest meseci. Posle mnogo vremena uspeli smo da ponovo podižemo građevinsku industriju i da podižemo prerađivačku industriju. Ono što je veoma važno pred kraj godine, mislim 27. i 28. ili 29. nemojte me držati za reč u posetu Srbiji dolazi i turski premijer Davutoglu, oni Davutolu bez g iako mi kažemo Davutoglu. Dolazi u Beograd, dovodi kako sam čuo dva aviona puna turskih biznismena, to je naša prilika, velika prilika. Oni su zainteresovani za ulaganje u banje, u privatizacije banje, da naprave velnes hotele, spa, najbolje spa kakve imate u Turskoj itd. Onda ćemo moći još više da privučemo stranih turista nego što je to bio slučaj do danas. Što se tiče jednog veoma važnog projekta, nađite mi ovde molim vas školu i bolnice. Imam mnogo papira, pa izvinite što ne mogu odmah da se snađem. Dakle, što se tiče zdravstva i školstva, ono što, ministri su tu da govore o programima o reformama koje su neophodne da se provedu, ali ono što mogu da vam kažem to je da smo ubrzali kupovinu i nabavku najvažnijih mašina da bismo smanjili i ukinuli tzv. liste za čekanje i mislim da u narednom periodu vrlo kratkom, Zlatibore više neće biti nikakvih lista za čekanja. Već pre kraja sledeće godine više nikakvih lista za čekanje neće biti. Kupili smo „Gama nož“ koji je najsavremeniji u ovom regionu, u ovom delu sveta. Ono što je najvažnije krenuli smo i ja ću vam sada dati … ne, posebno imate, poseban natpis škole u beloj fascikli. Ja ću vam sada pročitati, ali u svakom slučaju već sledeće nedelje krećemo u prve radove u pojedinim domovima zdravlja i bolnicama u pojedinim školama. Mislim da je to, kod mene je i mislim da je to nešto što je od velikog značaja, dakle i socijalne ustanove ukupno ima 72 Aleksandre, socijalne ustanove, ako se ne varamo obnovićemo ih svih 72, što je važno za sve ugrožene kategorije naše, ali ćemo obnoviti svaku školu i bolnicu. Ne mogu da garantujem da će svaka da bude obnovljena u 2016. godini, ali će većina biti obnovljena i svaku ću da obiđem. Svaku koja je obnovljena, negde će to biti manji radovi, negde će to biti mnogo veći radovi, ali ćemo u svakoj da uradimo toalete, da naša deca idu u čiste toalete, da ih imaju, da idu u okrečene zgrade, da idu u uredne i čiste zgrade. Da kad idu u školu da naši stari i naša deca kad ih vodimo u bolnice i u domove zdravlja posle mnogo godina ne brine o tome da li će da se zaraze nekom bolešću, već da znaju da idu u čisto, da idu u nešto što je dobro i da znaju da ćemo to da obnavljamo svakih nekoliko godina i da više nikada nećemo doći u ovu situaciju. Ono što su otvorena gradilišta za škole, to su Osnovna škola „Svetozar Marković“ Vračar, „Dušan Popović“ Rekovac, „Jovan Jovanović Zmaj“ Aleksinac, „Mitropolit Mihailo“ Soko banja, „Sveti Sava“ Vladičin Han, u Zaječaru tri škole, Ivanjička gimnazija, Knić, Kragujevac, Kraljevo, Čačak, Valjevo, gimnazija i osnovna škola „Milovan Glišić“ Petrovac na Mlavi Šabac, „Laza Lazarević“ Krupanj, tri objekta ima škola Osnovna škola „Petar Vragolić“ Ljubovija, srednja škola Doljevac, Bela Palanka, Žabalj. To su slike ljudi i ja sam vam prošli put pokazao neke od tih slika, u međuvremenu smo našli i neke gore slike. Ovo je Osnovna škola „ Kralj Petar Drugi“ u Užicu, ako vi sad to, dragi narodni poslanici možete da vidite, ovo nisam tražio u Bosilegradu ili Trgovištu ovo smo našli u Užicu. Dakle, u sedištu, u centru Zlatiborskog okruga u kojem bi zaista zastrašujuće bilo i pomislite da je moguće da ovakvi uslovi budu u školi. Što se tiče domova zdravlja, prve zdravstvene ustanove u kojima će se izvršiti sanacija mokrih čvorova i krečenje unutrašnjih zidova. Videćemo šta još možemo po tom pitanju da uradimo da još neke radove napravimo. Biće Dom zdravlja Trgovište, upravo tamo gde smo najsiromašniji, Dom zdravlja Vračar, Dom zdravlja Niš, Dom zdravlja Smederevo, Dom zdravlja Zemun, Klinički Centar Srbije, Kliničko-bolnički centar Zvezdara, Opšta bolnica Kraljevo, Zdravstveni centar Knjaževac, Opšta bolnica Ćuprija, Dom zdravlja Bajina Bašta, Dom zdravlja Bosilegrad, Opšta bolnica Petrovac na Mlavi, Opšta bolnica Loznica, Opšta bolnica Priboj. Evo, ovo vam je slika iz Kliničkog centra Srbije danas. Iz Kliničkog centra Srbije koji u svakom trenutku imate 8.000 zaposlenih i računajte uvek još toliko pacijenata. Dakle, u svakom trenutku 15.000 ljudi Klinički centar Beograd je jedan mali grad, čak i ne tako mali grad, pa pogledajte u kakvom stanju smo ga držali i čuvali. To su stvari koje će Vlada da uradi sve i to najvećim delom iz svojih sredstava. Očekujemo deo donacije i deo podrške od EU. Želim da kažem zašto smo po tom pitanju zahvalni, jer ja to ponekad ne umem da iskažem na najbolji način i možda je to moja krivica. Ako pogledate šta smo uradili posle poplava gde je ta kancelarija ogroman posao napravila i danas idete po Srbiji i mi i dalje gradimo nasipe, ono što se ne primećuje, ono što ljudi i ne žele da kažu, jer to neko radi i gradi, ali smo više uradili objekata u poslednjih godinu dana nego u poslednjih 30 godina. U poslednjih godinu dana od brana, nasipa, mostova, ukupno smo za godinu dana da znate, što mostova ili ti ćuprija kako god da ih nazovete, izgradili 316 po Srbiji. Mislim da je to velika i važna stvar i da to ljudi treba da znaju. Mislimo da to treba i da to možemo da uradimo i klizišta štitimo. Uskoro ćemo da završimo i problem Umke kojim se gospodin Ilić bavio toliko godina i mnoge druge probleme smo rešavali. Mislim da pored Lebana imamo još nekoliko gradova u istočnoj Srbiji gde te probleme treba da rešimo. Dakle, to je naša želja da sve to stignemo i da sve to završimo. Ali, ako stignemo hiljadu škola i domova zdravlja i bolnica, a ne stignemo sve, mislim da je to ogroman napredak u odnosu na sve ono što smo radili u prethodnom periodu, ali je naša namera da bukvalno sve to pokušamo da stignemo jer imamo veliki broj građevinskih kompanija koji u tim radovima žele da učestvuju, koje mogu da učestvuju i koje brzo mogu da završavaju te radove. Dakle, to je što se škola i bolnica tiče. Što se tiče kulture, za nas je od ključnog značaja nekoliko stvari. Tasovac će da insistira uvek na Godini filma i razumem zašto. Ono na čemu mi insistiramo su Narodni muzej i Muzej savremene umetnosti, ali pre svega da se pomognu manja mesta po Srbiji zato što aktivnosti iz oblasti kulture i sfere kulture ne smeju da budu rezervisane samo za Beograd gde ćemo pokušati da napravimo tu vrstu disperzije. Narodni muzej je nacionalna stvar. Narodni muzej služi za to da vidimo Miroslavljevo jevanđelje i tu je veliku stvar uradilo Ministarstvo kulture, što očekujem da taj istrgnuti list nam stigne iz Petrograda, što ćemo konačno imati potpun, jedinstven akt Miroslavljevog jevanđelja. To je onaj akt koji je dobio kralj Aleksandar, ako se ne varam Marko, 1896. godine, kada je po povratku iz Atine otkupio sve dugove manastira Hilandar od bugarskog Zografa, i u stvari sačuvao Hilandar srpskim manastirom, pa smo mu mi, pa smo mu mi Srbi, u znak zahvalnosti to vratili sedam godina kasnije tako što smo ga bacili preko terase, prethodno ga izbovši više od 26 puta. Niste baš mogli da živite u tom periodu, nisam razumeo tu duhovitost i tu šalu, ako vam je to bila šala. Izgleda imamo drugačiji smisao za humor. Ono što je veliki i težak zadatak pred nama, to jeste žestoka borba protiv korupcije i to jesu reforme u našem pravosuđu. To neće ići lako, to neće ići lako zbog bezbroj problema sa kojima se suočavamo, zbog navika i naviknutosti na neefikasnost. Ali, slušajte, ja sam rekao i najvećim svetskim zvaničnicima da se mi našeg rada ne plašimo, da se našeg truda ne plašimo i našeg angažmana ni na koji način, da sve što zavisi od nas da ćemo mi da uradimo, ali samo da bude sačuvana stabilnost u regionu i da niko ne ugrozi mir u našoj zemlji i u našem okruženju. Zato, tu nam predstoji mnogo, mnogo muka, mnogo problema. Što se tiče Ministarstva odbrane, mi tu imamo zaista dobrih rezultata, ali hoću da vi znate, sada 25, 26-og. konačno u TOC stiže kompletna dokumentacija za Noru. Što znači, posle njihovog pregleda od tri meseca mi idemo u serijsku proizvodnju Nore i za domaće tržište, odnosno idemo u serijsku proizvodnju Nore za našu vojsku. Ima stvari o kojima neću da govorim, jer ne mogu pred domaćom javnošću. Imamo snažan i ubitačan odgovor na sve one koji su mislili da kupovinom pancer haubica mogu da dovedu Srbiju u tešku situaciju. Dakle, imaćemo razornije i moćnije oružje sopstvene proizvodnje, u koje je ruski kamion sa nezavisnim vešanjem, jer mi još nismo u situaciji da proizvedemo kamion koji može da nosi 35 tona, da ima nezavisno vešanje, ali verujem da ćemo i to uspeti u narednom periodu. Dakle, da se što više, imamo francusku cev, da se što više oslonimo na domaću proizvodnju, to pravimo i sklapamo u Velikoj Plani, u novoj fabrici i verujem da ćemo sa time nastaviti. Već krajem marta krećemo u serijsku proizvodnju i za domaće i za inostrana tržišta Lazara 2, koji je neuporedivo bolji od Lazara 1. Time ćemo pružiti odgovor na one u regionu. To su sve odbrambeni odgovori. Mi time samo pokazujemo da smo u stanju da zaštitimo svoju zemlju. Mi ne planiramo nikoga nikada da diramo. Mi želimo mir, ali uvek moramo da znamo da smo u situaciji u poziciji da svoju zemlju možemo da zaštitimo. Taj Lazar 2 je neuporedivo bolji, neuporedivo i skuplji i neuporedivo bolji od Patrije koje su proizvedene u Đuri Đakoviću uz licencu koja je dobijena. Dakle, razgovarali smo sa nekim drugim našim zapadnim prijateljima oko balističkih raketa, u nadi da se te balističke rakete neće pojaviti u regionu. Ali, želim da vas obavestim da ukoliko neko bude mislio da treba da nabavlja balističke rakete da ćemo mi naći dovoljno snage da odbranimo svoju zemlju i od toga. Ono što je naša želja, ono što je naša želja i namera, zašto sam ovo govorio i to uz veliku posvećenost i ministra Gašića i celog tima i mnogih ljudi iz SDPR, ali i iz drugih kompanija naše namenske, i iz Lučana, iz Čačka, iz Užica. Uskoro sledi nova fabrika u Uzićima, gde ćemo da pravimo municiju od 5,65 do 12,7 milimetara. Mi smo hteli saradnju sa jednom drugom fabrikom sa prostora bivše Jugoslavije, nisu hteli da nam daju tehnološki know-how. Mi smo sada kupujemo novi proizvodni pogon od 30 miliona evra iz Belgije i onda ćemo moći kod nas i protivavionsku municiju da proizvodimo od 12,7 milimetara. Dakle, svuda su ugovori postignuti, za najmanje godinu i dve unapred obezbeđeni poslovi. Uložili smo sada 10 miliona evra novih, pre svega u „Crvenu zastavu“ Dakle, naša je namera, imali smo nekih problema sa cevima i hoćemo sada to da rešimo novom tehnologijom da više tih problema nema. Mislim da će srpska vojna industrija nalaziti sve šire prisustvo na međunarodnom tržištu. Ovo vam govorim, ne zbog tog odbrambenog aspekta, koliko vam govorim zbog ekonomskog aspekta. Naše je opredeljenje da mi to proizvodimo i da zapošljavamo ljude i da budemo uvek u stanju i u svakom trenutku da proizvedemo ono što nam je potrebno, i mislim da smo sve sposobniji iz godine u godinu da to napravimo.

Ne zaboravite da se ne kaže slučajno da je najgori novac, novac koji je lak. Imali ste slučaj velike Španije koja je bankrotirala 1557. godine, zato što su imali mnogo novca i mnogo bogatstva koje je uzimano sa svih strana sveta, ali ga nisu odgovorno trošili. Nisu ga ulagali u proizvodnju i u razvoj, nego je bilo samo s kolca i konopca, uzmite pa potrošite. Pa je Španija tako moćna sila 1557. godine u modernom smislu reči bankrotirala. To su stvari koje nama ne smeju da se dese. Bolje taj ozbiljni, lagani rast, ali da bude čvrst, na sigurnim nogama i da polako stvari popravljamo. Takođe, uniforme, mislim da imaju, Nebojša, posle mnogo godina nove, dobre, da ćemo da uložimo još više u opremu, da ćemo da uložimo još više u zgrade i objekte, policija koja ima još lošije objekte nego vojska. Verujem da ćemo uspeti da to napravimo da ti ljudi budu zadovoljni. Polako ali sigurno to će osećati i na svojim ličnim primanjima, da mogu da žive bolje i da mogu, kao što su i do sada, još možda i više, sa ponosom svoj posao da obavljaju. Uskoro ćete moći da vidite naše proizvodnje oružje, ili dobrim delom, najvećim delom, naše proizvodnje, pušku, u kojoj ne morate da se pojavite sa puškom, možete iza ugla da pucate tom puškom, zbog kamera i računara koji imamo. Dakle, želimo da naša oružane snage izložimo najnižem i mogućem riziku. Uskoro ćemo mi to da promovišemo ovde u Srbiji i da pokažemo. Dakle, stojite iza kuće, samo iza zida isturite pušku i pucate u određenom smeru i vidite precizno na kamerama, gde, kako i na koji način pucate, zajedno sa kompjuterskim navođenjem. Sve ono što je do skora izgledalo samo da je moguće u američkim filmovima, a to će biti moguće i ovde u Srbiji da postane deo naoružanja naše policije i naše vojske. Što se tiče zapošljavanja što je jedna od ključnih veoma važnih stvari za sve nas, moram da kažem da sam zadovoljan rezultatima u 2015. godini. Nikada ne možete da budete presrećni dokle god imate desetine i stotine hiljada ljudi koji čekaju posao, ali jedan negativan trend koji je rastao geometrijskom progresijom uspeli smo da zaustavimo, i ne samo da ga zaustavimo, već da ga aritmetičkom progresijom smanjujemo. Tu nam je najvažnije gde ćemo zajednički morati da radimo i sa Ministarstvom prosvete i obrazovanja, ali svi mi ćemo morati na tome da radimo, a to je kako da pojačamo i kako da promenimo preduzetnički duh u narodu. Jer, deo ljudi ovih o kojima razmišljamo da u ovom trenutku treba da dobije otpremninu, deo tih ljudi možemo da zaposlimo tamo gde su nam oni potrebni. Oni su nam uvek potrebni u poreskoj upravi, u inspekciji rada. Nemoguće da jedan Bor ima jednog inspektora rada. Nemoguće je. Da je najpošteniji čovek na svetu, oni će mu naći neku manu i više neće moći da obavlja svoj posao na način na koji bi trebalo da se obavlja. Uveren sam da za to imamo snage, imamo mogućnosti da rešimo u narednom periodu. Slušao sam Snežanuda je govorila o poljoprivredi, slušao sam i Jadranku da je govorila o evropskim integracijama, te neću da govorim dodatno o tome. Biće potrebna ogromna energija i Snežani, ali i svima nama da suštinski promenimo naš odnos prema poljoprivredi, da naše subvencije više ne budu socijalna kategorija, da ne dajemo tri, pet ili šest hiljada dinara, plus đubrimo, plus gorivo, da bi to bila socijalna kategorija da bi neko imao bolji račun za svoju proizvodnju. Nama je potrebno da to bude ekonomska kategorija. Ako dajemo subvenciju od dinar, ne više, dinar, da taj dinar bude uložen u agrotehničke mere, da taj dinar bude uložen u opreme i mašine, da tu promenimo sebe da bismo mogli da napredujemo. Nama nedostaju fabrike za preradu voća, povrća, mesa, svega. Fabrika za preradu nam nedostaje na hiljade i tu ćemo pokušati da dovedemo i tu razgovaramo i sa mnogim sa zapada, ali i razgovaramo i sa Turcima koji su izuzetno zainteresovani posebno zbog nemogućnosti da u ovom trenutku izlaze na Rusko tržište. Mi tu priliku nismo umeli dovoljno da iskoristimo zato što je za to potrebno da napravite fabriku prerade, potrebno je od pet do 15 miliona, neki drugi imaju banke koje, ali i sami nisu uništavali svoja preduzeća koja to mogu da finansiraju i koji će to da urade. Dakle, to su stvari kroz različite oblasti koje smo radili, koje možemo da uradimo. Predstojeća godina u sportu je olimpijska godina. Godina 2015. bila je jedna od najuspešnijih u istoriji srpskog sporta i kadetskog i omladinskog i rekao bih paraolimpijskog i naših seniora u različitim disciplinama. Godine 2016. mi očekujemo i sada neko će da se čudi kada kažemo, zadatak je da imamo dvostruko više medalja nego u Londonu. Nisu uspesi Partizana u Evropi u fudbalu i Zvezde u Evropi u košarci slučajni, da po prvi put pobeđujete nemačke, holandske i druge ekipe, na strani bez obzira na to da li pobeđujete ili ne u Srbiji, zato što dolazi do promene i drugačijeg stava, zato vam unapred kažem da ćemo u najtežoj konkurenciji imati dvostruko više medalja zato što ulažemo novac. Izdvojili smo novac za pripreme veći nego ikada, izdvojili smo za nagrade veće nego ikada. Dakle, donećemo i tu uredbu Vlade gde ćemo dodatno da ih stimulišemo za Olimpijske igre, gde ćemo sa 35.000 najmanje da povećamo na 40.000, u pojedinačnim sportovima da povećamo na 50.000 evra. Takve nagrade daju svega tri ili četiri zemlje u svetu. Mi time želimo da promovišemo svoju zemlju, da pokažemo dobre rezultate. Nemamo probleme sa fiskalnim deficitom, to je na radost našem narodu i na radost našim sportistima, posebno onima iz sportova u kojima se ne zarađuje dovoljno. Znate, vaterpolista kada za svetsku titulu dobije 30.000 evra, to je za njega ogroman novac. On to ne može lako da dobije, to mogu trojica njih, Filipović, Prlainović, Pijetlović, ne znam ko još, da dobiju u nekom klubu. Dakle, to je veliki novac i mi smo njima zahvalni, oni to ne rade zbog novca, ali su zadovoljni što se zna kada država kaže da će da isplati, da to isplati odmah. Vanja je to precizno radio, to je bio slučaj sa kajakašima, kanuistima, sa veslačima, sa našim atletičarima, sa mnogima iz čijih oblasti na medalje nismo navikli. Sada sve što stigne isplaćujemo istog sekunda. Nema ono kao nekada što je bio slučaj – zovite direktora Trezora, pa da li ima para ili nema para. Čekaj, ako si sa jakom političkom funkcijom dobićeš za sedam dana, a ako nisi politički snažan, ne možeš da dobiješ 70 dana. To je bilo i u moje vreme tamo devedeset i neke godine. Nisam mogao da dođem na red tri meseca. Zovi direktora Trezora da meni isplati, on nema. Keš flou loš, nema para u Trezoru pa moraju da čekaju narednih 15 dana da bi naloge ministara isplaćivali. Sada se isplaćuje u sekundu sve. Mi ih teramo, Nenade, da plate sve da nam ne bi zaostajale bilo kakve obaveze. Samo potpisujte sve što treba od povraćaja, nemojte da nam ostavljate za sledeći mesec ili za sledeću godinu i sve plaćamo. To su te promene, zato se vidi i rast privrede, zato što ono što su naše obaveze, mi ih izmirujemo. Odnos države je drugačiji prema privredi, ne šta možeš da uzmeš od privrede, ne šta možeš da joj daš, ali ispuni svoje obaveze prema privredi. To je ono što se promenilo. Još jedanput vam hvala na pažnji. Imamo dobre rezultate, imaćemo još bolje rezultate.

Zahvaljujem se predsedniku Vlade, gospodinu Vučiću. Dame i gospodo ministri, poštovani članovi Vlade, gospodine predsedniče Vlade, nismo se mi nešto ovde u Skupštini nečega novog naslušali u prepodnevnom delu zasedanja, pogotovo od narodnih poslanika, predstavnika bivšeg režima i mogli smo da čujemo da je ovo najgori budžet Republike Srbije, možda najgori u poslednjih 20 godina, da su prihodi budžeta nerealni, da su transferi fondovima smanjeni, da su rashodi politizovani. Ja bih to sveo na dve vrste poslanika. Prve koji čitaju cifre a ne znaju šta znače i druge koji su postavljali pitanja a ne žele da čuju odgovore i to po onoj njihovoj matrici koju već imaju nekoliko godina otkad su izgubili njima tako značajnu vlast. Da se podsetimo samo kada je bio Zakon o Narodnoj banci, pričali su kako ćemo da štampamo dinare, kako ćemo da izazivamo nezaposlenost, kako će sve u Srbiji da propadne ako se jedan zakon promeni. To su njihova dostignuća bila. E sada, ja bih razumeo da neke stvari kaže neki narodni poslanik kome je ovo prvi mandat, hajde neka bude i drugi, ali ne mogu da razumem poslanike koji su poslanici više od jedne decenije, a neki su bili čak i ministri u Vladi Republike Srbije, da ne znaju da se recimo fondovi pune na dva načina. Jedan je iz doprinosa na fond zarada, a drugi iz budžeta Republike Srbije. Ako imate manje transfere iz budžeta Republike Srbije a masa koja se isplaćuje iz tih fondova je ista ili veća, znači šta? Da se ti fondovi bolje pune iz zarada, iz javnog sektora sumnjam zato što smo ograničili i smanjili plate. Izgleda mi da je to iz realnog sektora i to po dva osnova. Po osnovu povećanja broja zaposlenih i po osnovu povećanja zarada u realnom sektoru i to bi jedan poslanik koji je to već 10 godina i jedan bivši ministar u Vladi Republike Srbije, trebao da zna. Njima je lakše tako da nastupe. Ja ću da pokušam građanima da objasnim zašto. Recimo, stalno spominju investicije iz budžeta Republike Srbije kako se sprovodi. Navode razne cifre. Kako su oni super savršeni? Recimo, niko neće da kaže da u budžetu po konsolidovanom računu treba investicije na teritoriji Republike Srbije da budu u 2016. godini 136 milijardi dinara, to neće da kažu. Ali će zato da pričaju kako su pravili neke puteve koji su meni ličili na Skadar na Bojani. Pare su potrošili, puteva nema, a izvođači javnih radova otišli u stečaj. Valjda zbog toga nama pričaju kako je ovaj budžet nerealan i loš. Navešću još jedan primer kako to izgleda kada neko uhvati vlast pa ili ne zna da vlada ili neće da zna da vlada, zato što kada je novac u pitanju, ja u slučajnosti ne verujem. Mnogo je priče bilo oko toga koliki je naš spoljno-trgovinski deficit, ne pričam o javnom dugu, nego o spoljno-trgovinskom deficitu. Navode se razni primeri kako su investicije male, strane pogotovo, direktne, indirektne, itd. Ja sam izvadio neke podatke.

Ovo pričam da bismo došli do toga kakva je struktura budžeta, ovoga danas o kome raspravljamo. Znači, za samo dve godine deset milijardi evra je naš deficit u platnom prometu s inostranstvom za vreme vlasti Borisa Tadića i DS. Kako su nadoknađivali taj spoljnotrgovinski deficit? Postoji više načina. Jedan od načina su strane investicije. Nije ih bilo, nije ih bilo ni približno da pokriju ovaj iznos. Bogami, bilo ih je, sada ih vraćamo.

Četvrti, najgori, koji ste takođe koristili dok ste bili na vlasti, je štampanje novca. Sada se vi kao brinete za građane Srbije. Šta ima kao posledica štampanje novca? Inflacija, a onda date navodno povišice penzionerima i javnom sektoru od 2-3%, imate inflaciju 14-15%, pa ste vi kao nešto nekome povećali, samo ne znam kome. Druga posledica jeste rast skoka evra. Dobro, da kažemo da to ima veze samo sa kreditima, ali ko sve te kredite ima? Građani - gube na životnom standardu, privreda – ona je realni sektor, gubi kapital i zatvara se. Zato smo imali za vreme vaše vlasti 200.000 novo nezaposlenih, odnosno ljudi koji su imali posao, pa su ga izgubili zbog toga što ste se igrali s državom. Igrate se i sad kad iznosite podatke. Ovo su sve tačni podaci, vaši zvanični, nismo ih uopšte promenili. Ili, da pokažemo kako to radi sada Vlada Republike Srbije. Očekivani spoljnotrgovinski deficit za 2015. godinu je negde oko milijardu i 500 miliona evra, što je u odnosu na bruto proizvod 4,7%, a zaključno sa 10. mesecom 2015. godine, tačno u dinar strane investicije, milijardu 231 milion i 400 hiljada evra, skoro potpuno ispeglan u ovom trenutku platni deficit sa inostranstvom, znači da je nula. Nema primarne emisije, nema novih kredita i vidite da može sve da se uradi kada se hoće, samo je problem što to niste hteli. Sada imamo jednu drugu situaciju, to je da neko kaže – zašto mi podižemo kredit za izgradnju termoelektrane u Kostolcu? Pa, dobro, kaže - Elektroprivreda ima para, ali nije rekao da pravimo sami tu termoelektranu, koštalo bi nas negde oko dva miliona evra jedan megavat, a sa ovim kreditom nas košta milion i 440 hiljada. Ušteda je preko 200 miliona. Sa ovim namenskim kreditima, to je nemoguće. Zato postavljate i takva pitanja. Ili, recimo, kažu – rast bruto proizvoda u Srbiji skoro nikakav. Navedite mi zemlju u okruženju, navedite mi zemlju na svetu koja je imala mere štednje, odnosno stabilizacije javnog duga da je imala porast bruto dohotka. Sada mi objasnite i jednu drugu stvar – kako to kada nisu bile mere štednje, imate pad bruto proizvoda u 2008. godini za 4% Šta vam je tada smetalo? Šta vam je smetalo da napravite rezultat kojim možete da se ponosite? Šta, svetska ekonomska kriza? Pa, još uvek traje.

Imali ste šta da prodajete, da rasprodajete i čega god ste se uhvatili, to ste upropastili. Što niko nije rekao, kad se brine za penzionere, pa prete ovde podnošenjem ocena ustavnosti zakona, šta je sa 60.000 vojnih penzionera? Pa, Vlada Borisa Tadića i Mirka Cvetković, pljačkali su ih četiri godine. Što se tada niste brinuli za njih. I te dugove koje ste napravili, čija to Vlada vraća? Vaša svakako ne. Šta je u pitanju to što će, recimo, da se vrati iz budžeta i garancija, odnosno kredit JAT-a? Pazite, JAT ne postoji već više od dve godine, 26 meseci tačno. Ne možete nikako da kažete da je to naš dug. Ja sam u ovoj istoj sali pitao i uvek pitam, kada su bile te garancije, nije problem, imate većinu, izglasaćete, samo vas pitam – ko će te dugove da vraća? Sad znam odgovor, vraća Vlada Aleksandra Vučića, ali vi koji ste napravili dugove, posipate se pepelom i mislite da nemate nikakvih obaveza i nikakvih krivica za jedno ovakvo stanje i kako vi kažete, za najgori budžet u istoriji Srbije. Sve ove mere koje je Vlada predvidela Zakonom o budžetu za 2015. godinu su ispunjene i planovi prebačeni, čak su i mnogo bolji nego što smo to očekivali ovde u raspravama. Budžet za 2016. godinu neće nimalo biti lakši od budžeta za 2015. godinu, pogotovo za Vladu koja mora da vrati 139 milijardi kamata vaših kredita, ili da pretvorimo u evre, ako vam je lakše.

Što ne kažete koliko to košta državu? Što ne kažete da je to 10 milijardi i više dinara? Što ne kažete da je to više od 100 miliona evra? Koliko su to za vas velike pare kada vam je 100 miliona evra malo? Na šta ste to bre navikli? Mi ćemo svakako iz SNS podržati ovaj budžet, jer je budžet koji obećava da ćemo Srbiju da izvučemo iz svega onoga u šta ste je vi uvalili, a sad se pravite nevešti.

Poštovani predsedniče Vlade, gospodo ministri, pošto se ovde više puta ponavljaju stalno iste netačne informacije, ja ću sada, koristeći isključivo informacije koje stoje na sajtu Ministarstva finansija, u jednoj tabeli koju svako može da otvori, da govorim kako su izgledale finansije kada je ta većina predvođena Borisom Tadićem usvajala četvrti budžet u toku svog mandata 2011. godine i kako izgledaju danas kada druga većina usvaja svoj četvrti budžet. Znači, ovo je četvrti budžet koji većina usvaja. Nisu svi ministri bili sve četiri godine ovde, ali neki jesu bili, ali izgleda imaju amneziju na to vreme.

Isti taj, danas – 32,8 milijarde evra, manji, znači, posle četiri godine Srbija proizvodi manje ukupno i to je podatak koji stoji evo ovde u ovoj tabeli Ministarstva finansija.

Predsednik Vlade Aleksandar Vučić, izvolite. Da bi ljudi samo razumeli, poštovani gospodin Đurišić, evo malo kasnije ću vam čitati šta je sve on izgovorio samo pre godinu dana, ne neko drugi, je birao stvari iz više različitih godina, ali najbolje moguće rezultate, ne govoreći punu istinu. Naime, dame i gospodo dragi prijatelji, nije vam rekao da je tri milijarde investicija, dve milijarde investicija Miroslava Miškovića, odnosno prodaja Miroslava Miškovića „Delezeu“ Samo je to sakrio, a da je pri tome porez plaćen, sem jednog malog poreza, svi ostali plaćeni van naše zemlje, te Srbija od toga nije imala gotovo ništa. Šta da radite? To je valjda nešto čime se ponosite, samo je trebalo narodu da kažete da je u pitanju Miroslav Mišković, a ne vaša sposobnost. Da li će Miroslav Mišković to da kupi ponovo, kao što se priča, ili ne, to je druga stvar? Govorite o BDP koji će ove godine biti na nivou 35 milijardi, što nije dovoljno, što nije dobro, ali je rast. Vi pričate o rastu BDP-a. Posle 3,6% pada u 2009. godini, koji niste uspeli do kraja svoje vladavine da vratite na nivo iz 2009. godine. Nemojte da gledate jednu, već gledajte više godina zaredom, jerbih vam ja onda mogao da kažem koliko je bila uspešna 2013. godina, a nije, jer su nam nedostajale, bez obzira na rast od 2,3%, fiskalne reforme i mnoge druge reforme. Ono što je mnogo veći problem u svemu tome, to je uvaženi, gospodine poslaniče, što je danas 717.000, a tada je bilo mnogo više, i to je raslo sve vreme geometrijskom progresijom. Ogroman je napor potreban da se taj rast broja nezaposlenih zaustavi, i to smo uspeli. Za razliku od vas koji ste ušli, kada je bilo 300.000 nezaposlenih, i doveli nas do skoro 800.000 nezaposlenih. Danas to više ne raste na 900 i na milion. Danas to pada i padaće sve više i padaće ubrzano. Malopre sam vam obećao, uvaženi gospodine poslaniče, mi ćemo u naredne četiri godine imati ubrzani dinamični ekonomski rast. Ja sam pročitao sve vaše dileme i nevericu, spremajući se za današnju sednicu iz prošle godine, sednice oko budžeta. Sve što ste sada rekli, sve ste promašili od prve do poslednje stavke, kao i većina poslanika koji sa vama sede, o tome koliko ćemo rebalansa da imamo, o tome šta sve nećemo da izdržimo. Sve smo unapredili, sve smo izdržali, rebalans nismo imali, prihode smo imali veće, a rashode manje od onih koje smo predvideli. U tome je razlika. Pri tome, pogledajte, zaboravili ste još jednu važnu stavku da kažete narodu, koliki je deficit bio te godine, pa ćete da vidite da je bio gotovo dvostruko veći i više nego dvostruko veći u odnosu na današnju godinu. Jeste, evo daću vam ja tačan podatak. Sa minus 4,8 i minus 6,8 palo je na minus 4,1, govorim vam u opštoj državi, ili na minus 3,3. Ja mislim da je to gotovo dvostruko niže, Marko. Tako da, oprostite, pa dobro u pravu ste, 3,3 u odnosu na 6,8 nije dvostruko niže, nego je malo više nego dvostruko niže i u odnosu na 4,8 je 50% niže. Nije dvostruko, ali 50%, malo više od 50% je niže. Ja mislim da je to ogromna razlika. Nemojte da potcenjujete građane Srbije, nemojte da potcenjujete MMF, nemojte da potcenjujete Svetsku banku, nemojte da potcenjujete EU. Bolji su rezultati, radujte se tim rezultatima. To su rezultati, Marko, i za vas i za vašu porodicu i biće još bolji i biće mnogo bolji i tome ćete i vi da doprinesete i tome će svi da doprinesu. I to je nešto što je važno za budućnost naše dece, a ne da se govori o nečemu da je loše, tek da bi se govorilo. Dobri su podaci, odlični su podaci, a mogu da budu još mnogo bolji. Za to nam je potrebna ta vrsta stabilnosti i ta vrsta odgovornosti kojoj ćete i vi i svi ostali u ovoj zemlji da doprinesete. Dakle, ja vas samo molim, videćete kasnije kada budem pročitao sve šta su svi govorili pre samo godinu dana i u kakvoj buli su videli Srbiju za godinu dana i dobićete precizne podatke kako to izgleda danas. Cela Srbija će moći da vidi ko je zaista govorio istinu. To je posao opozicije. Nemojte da govorite o brojevima, ako iza tih brojeva ne stojite. Ako ja kažem danas da ćemo da izgradimo Koridor 10 i južni i istočni krak najkasnije do aprila 2017, ako vam kažem da ćete ići od Beograda do Čačka auto-putem, najkasnije u martu, aprilu 2017. godine,a malo je ostalo, godinu i tri meseca do tad, godinu i četiri meseca do tad, onda za to odgovaram. To znači da ćemo da uradimo sve ono što nismo uradili u prethodnih 68 godina od kada smo krenuli da gradimo autoputeve i koridore, i to ćemo da uradimo za dve i po godine ove Vlade. Možete da me volite, možete da me ne volite, možete davoliteili da ne volite ovu Vladu, ali ja mislim da je to dobar, odličan rezultat i mislim da građani Srbije imaju čime da se ponose i ne treba im govoriti da je nešto lošije nego što jeste, kao što ne treba da se hvalimo da je nešto bolje, ako to zaista nije. Zato smo izašli sa konzervativnom procenom budžeta, sa konzervativnom procenom naših prihoda i potpuno sam siguran da ćemo takve procene imati, dobre procene, imati ubuduće i dobre rezultate. Najskuplje nas je koštala, Marko, 2009. godina i pad, ogroman pad, jeziv pad, dramatičan pad od kojeg se nismo oporavili čak ni sa 2013. godinom, kada smo imali rast od 2,3% Hvala još jedanput na pažnji. Zahvaljujem se, predsedniku Vlade, gospodinu Vučiću.

Ako bi mi hteli danas da budemo nekorektni, da ne razgovaramo o budžetu, da otvorimo sve teme koje su ovde otvorene, ja bih pitao – izvinite, premijeru, šta je sa nacionalnim stadionom, nema ga nigde u budžetu, šta je sa stanovima od 380 evra po kvadratnom metru u Beogradu, koje ste obećali da će biti gotovi do kraja godine, obećali ste i fabriku čipova, obećali ste i fabriku za boing delove, ali nije to tema. Dakle, da budem vrlo precizan, porez na dobit pravnih lica predviđa se da bude manji za gotovo osam milijardi. U isto vreme, prihod po osnovu akciza se predviđa da bude veći za 40 milijardi. Ko plaća akcize u zemlji? Građani Srbije. Ceo budžet će biti jedno dranje kože s leđa građanima Srbije koji moraju da plate uvećane akcize za struju, koju ste uveli, uvećane akcize za energente, uvećane akcize za alkohol, za cigarete itd. Meni je rečeno da ja ne razumem, možda ne razumem, ali porez na dobit u zemlji je bio 104 milijarde, a projektovani je 90. Znači, to je pad, kako god vi to nazvali. Ministar finansija je želeo da drži neku instruktažu, što nemam ništa protiv toga, ali me zanima kako mislite da nadomestite takve padove?

Šta to Srbija planira da uveze u toj količini, a što nije uvozila 2015. godine. Znači, vrlo egzaktna pitanja postavljam. Ovde nema ni jedan realni porez, prihod po

Gospodin Dačić je predstavnik Vlade i može… Vreme predstavnicima Vlade nije ograničeno. On se javio za repliku. To se vidi…) Gospodine Šutanovac, vi se ljutite kada ne dobijete pravo na repliku, kada procenim da nemate pravo, a sada ste zloupotrebili Poslovnik, replicirali ste premijeru, a dobili ste repliku na izlaganje gospodina Arsića. Reč ima predsednik Vlade, gospodin Aleksandar Vučić. Nije bilo nikakve potrebe za nervozom i povišenim tonom, ni jednog sekunda. Na svako konkretno i ne konkretno pitanje dobiće te odgovor. Morate nešto i da naučite gospodine Šutanovac. Morate malo i da se obrazujete.

Kada povećavate izvoz onda vam se smanjuje neto PDV i to vam je potpuno jasno, svakom ekonomisti i svakome ko je pročitao jedan budžet na ozbiljan način, a kod vas se budžet nije čitao. Kod vas je budžet bilo - dajte mi para što više da mogu da potrošim i da zovem direktora Trezora da to uradi, tako ste upravljali budžetom. Postavili ste konkretna pitanja za nacionalni stadion. Ako budemo imali dodatnih prihoda ići ćemo sa tim, kada budemo imali onoliko koliko budemo imali. Od 17 zakona koje sam obećao da ćemo da donesemo, 16 smo doneli. Sve ono što ste nam ostavili, čak i bez pečuraka, mi smo ljude uposlili i eno ih ljudi rade, od „Železare“ pa na dalje. Napadali ste neke za pečurke, vi ni pečurke niste ostavili. A, eno sada tamo ljudi ponovo proizvode metanol, ponovo proizvode sirćetnu kiselinu i ponovo rade dobro i ponovo zarađuju dobro. Dakle, nema potrebe da pokazujete tu vrstu nervoze kada imamo dobre rezultate. Ono što je veoma važno, to je da znate, mi brže, značajno brže i tome treba da se radujete, nam raste izvoz od uvoza i upravo zato dolazi do posledica o kojim ste vi govorili. Ali, to su dobre, a ne loše posledice. Samo je to suština onoga što vi ne razumete. To je pokušao i profesor Vujović jutros da vam objasni, vidim da to nije prošlo. Dakle, molim vas da to razumete, to je veoma dobro. Napali ste me za nešto što je jedan od najboljih rezultata ove Vlade. To je stvar koju bih vas molio da razumete. Uostalom, pa vi ste ovde pre godinu dana pričali o tome kako imamo najviše poreza u Evropi i danas govorite o akcizama koje skupljaju od građana. Pa od koga se skupljaju porezi u nekoj drugoj zemlji? Od koga se skupljaju nego od građana? Nisam čuo da se skupljaju od biljaka ili u životinjskom svetu ili negde drugo. Postavlja se pitanje visine naplate, da li ste u stanju da ih dobro naplatite i da li ste u stanju da smisleno, ozbiljno i odgovorno taj novac potrošite? Naravno da država mora da naplati poreze da bi mogla da troši. Akciza nam je toliko veća, pre svega zbog žestoke borbe protiv sivog tržišta cigareta, najveći rast imamo upravo u akcizama na cigaretama. Koliko znam cene cigareta se gotovo nisu menjale. Akciza na naftu nam je nešto bolja i zbog markera, koliko znam cena nafte je smo padala u prethodnoj godini. Koliko znam cena gasa je samo padala. Akciza na struju nam nije neki novi koji vi sada primećujete, već nešto o čemu smo pričali pre šest meseci. Dakle, nema nikakvih novih nameta da ne biste džabe plašili narod i građane Srbije, nema ih. Mi imamo namete koji postoje i koji su uvek postojali i koji će, rekao bih, biti nepromenjeni, nadam se ne promenjeni iako imamo ozbiljne probleme sa cenom „komidit“ sa cenom sirovina u svetu. Takođe znate, kod nas je to uobičajeno i nešto što nema veze sa vama, a što je veoma konkretno i veoma važno za naše građane, to je da mi budemo mnogo disciplinovaniji i da ljudi znaju da kada ne uzmemo od nekoga fiskalni račun i kada ne insistiramo na tome, nismo time pomogli bilo kome, time smo oštetili sebe. Time smo sebe oštetili za puteve i škole. Time smo sebe oštetili za bolnice. Time smo sebe i svoju decu, bez obzira na to za koga je neko, najviše oštetili i najveće probleme napravili. Zato nam je ta vrsta poreske discipline izuzetno važna. Zato treba da nagrađujemo one koji sve poreze plaćaju i na tome ćemo takođe da radimo, da vidimo kako da ih podstaknemo da ostanu takvi i da budu još bolji, kao što ćemo još oštrije da kažnjavamo prekršioce, odnosno one koji porez izbegavaju i koji porez ne plaćaju. Tako se ponaša ozbiljna i tako se ponaša odgovorna država. Ali vas molim da nađete neke, svi zajedno, posao je onih koji se suprotstavljaju Vladinim predlozima, da pronađu argumentaciju i da uvek kažu neke drugačije argumente, neke drugačije činjenice. Molim vas da nam objasnite kako to da ljudi iz MMF ne znaju svoj posao, koji hvale naplatu poreza, koji govore da nam je PDV odličan, da je naplata poreza odlična, bolja nego što su očekivali? Kako to da to ne znaju ni ljudi u EU, koji su istu takvu ocenu dali? To ne zna niko, to znate samo vi. Moguće je, zato što postoji ta varijanta koja je bila još u Miloševo vreme, znate kada je Miloš počeo da uvodi prve poreze, onda su se skupili prvi velikaši, a onda je počeo i deo naroda da se okuplja pa da kaže -a šta se to Miloše promenilo, što smo se mi borili protiv Turaka, kada opet treba da plaćamo poreze? Jer to je valjda najlakše reći našem narodu. Nemoj da plaćate ništa, nemojte da plaćate struju, poreze, glasajte za nas, jer naš program je taj da smo obezbedili pare. To je za malu decu. To je potcenjivanje naroda.

Prosto mi se čini da malo više odgovornosti i malo više, rekao bih, sagledavanja i onoga što je dobro, pa da se kaže – ovo je dobro i zato sam bio protiv saopštenja koje je stranka koju vodim izdalaprotiv nekih drugih stranaka koje su rekle – super je Vlada obavila fiskalni deficit, ne valja vam to. To je bilo nešto novo, to je bilo nešto drugačije na političkoj sceni Srbije. Oni koji svaki dan viču da nigde ništa ne valja, a vide da su rezultati neuporedivo bolji, onda nemojte da se čude veoma, veoma lošim rezultatima koje postižu na političkom nebu Srbije. Ono što je za nas mnogo važnije od bilo kakvih političkih rasprava, to je da je ovaj budžet dobar budžet, balansiran budžet, konzervativan budžet, ali budžet koji će da pruži osnovu za više od 2% rasta BDP u sledećoj godini, budžet koji će da pruži smanjenje, a ne uvećavanje problema u našem fiskalu, budžet koji će da pruži sigurnost i za penzionere i za one koji primaju socijalnu pomoć i podršku i budžet koji na kraju krajeva će pomoći, verujem kao što sam govorio prosvetnim radnicima, sada govorim i o njima, ali govorim i o radnicima u oblasti kulture, već pre kraja sledeće godine da i oni mogu da osete boljitak naših reformi. Sve to kada saberete mislim da rezultati jesu dobri, da će biti još bolji, a da nismo imali toliko spoticanja, ali da ne govorim ništa oko odluke oko „Telekoma“, bez ikakvih problema bih mogao odmah da vam kažem da nemamo dovoljno projekata i da u trenutku idemo i na nacionalni stadion. Zato što nacionalni stadion moramo da izgradimo, svidelo se to nekom ili ne. Mnogo važnije od nacionalnog stadiona su nam bolnice i škole sa kojima idemo sledeće godine i u koje ulažemo i od kojih nećemo da odustanemo. Ali potrebno nam je još projekata na koje bi trebalo da možemo da potražimo novac, jer ćemo iz privatizacionih prihoda imati novca i za vraćanje katastrofalnih kredita koje ste uzimali, kratkoročnih od 7,5% na pet godina, ali ćemo imati novca i za ulaganje u nove projekte, sve one koje nismo napravili decenijama, godinama pre ovog trenutka. To je ozbiljan i odgovoran pristup. Žao mi je što vam se ne sviđa to tako, ali imajući u vidu snagu argumenata koje iznosite, ja ne mogu čak ni da pokažem višak strasti. Čini mi se da svaki čovek razume i da sasvim lagano i mirno svi mogu da vide i koliko je budžet dobar i koliko su rezultati Vlade ozbiljni, nikada dovoljno dobri i uvek mogu da budu bolji. To ljudi razumeju, ali da je stanje mnogo bolje nego pre godinu dana kada smo ovde u ovom visokom domu razgovarali, u to nemam nikakve sumnje. Zahvaljujem se predsedniku Vlade.

Pogledajte fiskalnu strategiju koju ste dobili pre nekoliko dana, strana 30. tabela 8. Jedan sumorni pokazatelj opšteg poreskog tereta je učešće poreskih prihoda u društvenom proizvodu.

Znači, poreski teret se smanjuje. Sve parcijalne analize pojedinačnih instrumenata se ovde sumiraju. Pri tom se, kao što znate, u prethodnoj tabeli 7. piše – deficit se smanjuje opšte države sa 4,1 na 4, na 2,6, na 1,8. Znači, smanjuje se deficit i smanjuje se poreski teret. Hvala lepo.

Ipak veliki broj ljudi čeka da ima pravo na izlaganje, tako da prelazim na listu govornika i prvi govornik je Balint Pastor.

Gospodine predsedavajući, gospođo predsednice, uvaženi gospodine predsedniče Vlade, dame i gospodo članovi Vlade, dame i gospodo narodni poslanici, moj kolega Zoltan Pek je u svojstvu ovlašćenog predstavnika poslaničke grupe Saveza vojvođanskih Mađara govorio o ovim predlozima zakona i najavio podršku za predlog budžeta Republike Srbije za 2016. godinu. Želeo bih samo da istaknem nekoliko činjenica i malo bi podrobnije govorio o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi, pošto je ovaj Predlog zakona u senci budžeta, što je i razumljivo. Što se tiče samog budžeta, želeo bih da kažem da je izuzetno bitno, a jako je bilo malo reči o tome danas, da je obezbeđeno dve milijarde dinara za Železnicu Beograd-Budimpešta. To smatram da je jedan izuzetno važan projekat, ne samo za taj kraj, ne samo za AP, ne samo za Beograd, ne samo za Novi Sad, ne samo za Suboticu, nego za čitavu Republiku Srbiju. Pored toga, od izuzetnog je značaja što su posle nekoliko godina obezbeđena sredstva za takozvani ipsilon krak. Želeo bih da se zahvalim predsedniku Vlade gospodinu Vučiću što je održao svoju reč, pošto je 2. jula ovde u Narodnoj skupštini, kada sam u vezi tog projekta postavio pitanje, obećao da će taj projekat biti posle nekoliko godina u budžetu za narednu godinu i nastavljamo zahvaljujući prihvatanju amandmana Saveza vojvođanskih Mađara i izgradnju zgrade Narodnog pozorišta u Subotici, što isto smatram projektom ne samo od značaja za Suboticu i taj kraj, tu regiju, nego za Republiku Srbiju, pošto se radi o najstarijoj zgradi pozorišta u Republici Srbiji. Zbog toga i zbog ostalih razloga iznetih od mog kolege, mi ćemo podržati budžet za narednu godinu. Ono o čemu bi želeo da govorim malo podrobnije to je Predlog zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju i rekao bih da tu imamo nekoliko amandmana i ja se nadam da će ti amandmani biti usvojeni od strane Vlade Republike Srbije. Mi razumemo situaciju, ekonomska situacija je teška i treba da uzmemo u obzir potencijale budžeta Republike Srbije i ne smemo biti irealni. Isto tako treba da se postavi balans između potrebe investiranja u poljoprivredu Republike Srbije i ostatka i opstanka malih poljoprivrednih gazdinstava. Zbog toga smo mi podneli nekoliko amandmana. Smatramo da je bitno da poljoprivredni proizvođači znaju unapred na šta mogu da računaju i na koja sredstva mogu da računaju. Mi smo se još pre pet-šest godina borili za to da to bude zakonska materija i da zakonom bude određeno koliko će te subvencije iznositi u narednoj godini. Do sada je u zakonu pisalo do 6.000 dinara. Mi smo imali dve mogućnosti kada smo razmišljali o tome da li i kakve amandmane da podnesemo. Jedna je mogućnost populističke prirode, mogli smo da predložimo da sve ostane po starom, to bi bilo nerealno i to naravno ne bi bilo prihvaćeno. Druga mogućnost je da ipak damo neki limit, neki minimum koji bi poljoprivredni proizvođači dobijali. Radi se o osnovnim podsticajima i o regresima za gorivo i đubrivo i seme. Do sada je to bilo dva puta po 6.000 dinara. Po ovom predlogu koji stoji u Predlogu zakona o izmenama i dopunama taj iznos bi mogao da bude i 15 dinara i 120 dinara i 2.000 dinara po hektaru godišnje i to smatramo da nije dobro i zbog toga smo predložili rešenje po kojem se isplaćuju sredstva po hektaru do 6.000 dinara, a u iznosu ne manjem od 4.000. Mi smo to pisali još pre nego što je Fiskalni savet obelodanio svoje mišljenje o tome. Ukoliko ministarka poljoprivrede smatra da taj iznos treba da bude drugačiji, onda mi možemo dati ispravku amandmana. Možemo da umanjimo taj iznos, ali smatram da bi bilo jako bitno kada bi neki limit postojao i kada bismo uspeli da održimo neko rešenje po kojem bi poljoprivredni proizvođači uspeli da planiraju svoju proizvodnju u narednoj proizvodnoj godini. Pored toga, jedan naš amandman se odnosi na rešenje koje je od strane Vlade predloženo da se briše, a radi se o merama podrške koje su davale jedinice lokalne samouprave i AP. Mislim da treba omogućiti jedinicama lokalne samouprave i AP Vojvodini da daje te mere podrške iz svojih sredstava, ako za to para ima. Nažalost, u dva navrata smo mi morali da vodimo bitku za opstanak ovog rešenja. U zakonu dva puta smo uspeli da sačuvamo ovo rešenje. Sada je ovo rešenje opet u opasnosti. Zbog čega? Evo ja sam pre dva dana pročitao na internetu da je na primer gradonačelnik Vranja, gospodin Zoran Antić, inače, ako se ne varam, iz Socijalističke partije Srbije, potpisao ugovore o davanju podsticajnih sredstava za poljoprivredu u visini od 15 miliona dinara. Mislim da je to odlično rešenje i to treba lokalne samouprave da rade ako za to imaju sredstva. Verovatno nemaju svi i verovatno nemaju sve lokalne samouprave u istoj meri. Molim vas gospođo ministarka da ovu mogućnost kao mogućnost ne brišemo iz zakona. Možete da se informišete i o tome kako funkcioniše Fond za razvoj poljoprivrede, podvlačim Fond za razvoj poljoprivrede AP Vojvodine.

Zahvaljujem. Poštovani poslaniče, primili smo vaše amandmane. Već sam se upoznala sa njihovom sadržinom i pažljivo ćemo svaki razmotriti i sve ono što je u duhu zakona i što je moguće da prihvatimo mi ćemo prihvatiti. Vi ste danas razumeli poruku koju sam poslala poljoprivrednicima i poslanicima. Dakle, mi želimo da ubuduće uspostavimo jedan predvidiv sistem plaćanja subvencija prema poljoprivrednicima, s obzirom na iskustva iz prethodnih godina kada je uvek bilo znatno više zahteva u odnosu na raspoloživ budžet. Prošle godine je Vlada imala razumevanja za povećan broj zahteva, odnosno za zahteve koji su stigli u skladu sa zakonskim procedurama i pravilima, ali nisu mogli da budu podmireni iz raspoloživih sredstava agrarnog budžeta i opredelila je dodatna sredstva. Vi znate da nam je prošle godine kroz rebalans dodatno dato da podelimo kao subvencije u poljoprivredi 4,5 milijarde dinara. Ove godine takođe se prijavio znatno veći broj poljoprivrednih gazdinstava za subvencije. Dakle, mnogo veći broj nego što je to bilo moguće podmiriti kroz raspoloživ budžet koji je prošle godine usvojen i ove godine, zahvaljujući Vladi i zahvaljujući razumevanju za položaj poljoprivrednih proizvođača, pronađena je mogućnost da se na sve zahteve odgovori pozitivno. Međutim, ono što nije moguće u narednim godinama, to je da prosto za poljoprivredu, kao za ni jednu drugu granu, ne važe pravila planiranja. Od nas se očekuje da i mi moramo da se uklapamo kao i drugi sektori što se uklapaju i da planiramo unapred sredstva. Zbog toga smo mi, u skladu sa politikom Vlade, u smislu i fiskalne konsolidacije i ekonomskih mera štednji, morali da prihvatimo ovaj model koji je sadržan u Zakonu o podsticajima, odnosno u izmenama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju. Dakle, ništa se neće značajnije promeniti, osim u onom delu koji se odnosi na biljnu proizvodnju. Mi ove godine imamo 33.000 novih poljoprivrednih gazdinstava, na koje nismo računali. Dakle, oni su se prijavili nakon usvajanja budžeta i to je ono što je dovelo do toga da Vlada sada mora da reaguje kroz dodatna sredstva, a 9,7 milijardi, složićete se, zaista je izuzetno veliki novac. Dakle, pošto smo za podsticaje u biljnoj proizvodnji prošle godine izdvojili 20 milijardi, ove godine će biti možda nešto manja, ali otprilike u tom nivou. To je zaista izuzetno velika suma koju ovaj budžet ne može da podnese i zbog toga je, kao jedno optimalno i prihvatljivo rešenje, koje je inače rešenje koje se primenjuje u zemljama EU, dato ovo što je dato u zakonu. Dakle, nakon prijavljivanja, sabiranja broja hektara koji će biti subvencionisani u jednoj godini i raspoloživih sredstava, za tu meru odrediće se i visina podsticaja po hektaru. Pri tome moram da kažem i to da smo kao još jednu garanciju za sigurnost planiranja uveli da se u narednim godinama presek za planiranje budžeta za poljoprivredu u tekućoj godini pravi prethodne godine, zaključno sa 30. septembrom, kako bi još jednom imali tu sigurnost u planiranju. Svi će dobiti sredstva, neko će dobiti u tekućoj godini, a oni novi u narednoj godini, što mislim da nikako neće ugroziti ni poljoprivredne proizvođače, ni poljoprivrednu proizvodnju, prem to što su sve druge mere, posebno kada se radi o merama u stočarstvu, kada se radi o merama ruralnog razvoja, kada se radi o podsticajima za investicije u poljoprivrednu proizvodnju, ostale na istom nivou. Dakle, samo su to bili razlozi zbog kojih smo morali da predložimo ove izmene i dopune Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju i opet kažem, sve to u skladu je sa onim što se primenjuje i u drugim zemljama Evrope i zemljama u okruženju. Zahvaljujem. Ne znam da li ste to rekli suštinski ili ironično, kada ste govorili o Vranju. Plašim se da nije ostvaren tamo suficit od 15 miliona i da ga nema uopšte, ali da predstoje izbori i neke druge stvari, pa je važno da se ljudima nešto kaže. Bilo bi dobro kada bi toga bilo, pa da se taj novac potroši na bilo šta, a pogotovo kada bi se potrošio na poljoprivredu. Plašim se da kad bismo malo ušli u papire da bismo videli da stvari ne stoje tako. To je i inače naš problem. Zato što imamo bezbroj ideja i bezbroj stvari kako da potrošimo novac, a posebno novac koji nemamo i posebno novac koji nismo zaradili. Svi znamo kako bismo ga potrošili, samo nikako da napravimo gde i kako te prihode da ostvarimo. Rekla vam je ministarka za 33.000 novih gazdinstava. A kako su napravljeni? Prostom i složenom deobom onih od preko 20.000 hektara koje su imali stvarnim i lažnim razvodima, činjenicom da su dobijala i snaje i šurnjaje i svi ostali i postajali vlasnici, ali zašto? Pa, samo da bi se izbeglo plaćanje, odnosno da bi se obezbedilo plaćanje od države na onom istom nivou kako je to bio ranije slučaj. Dakle, da stvari nazovemo pravim imenom, sve subvencije koje dajemo bukvalno, one ne idu ni u traktore, ni u kombajne, ni u druge mašine, već idu u preživljavanje. Ja razumem poljoprivredne proizvođače, ali mi moramo da napravimo ozbiljniju poljoprivredu koja ozbiljnije može da odgovori. Ne možemo. Ali, takođe, to neće ni da spase nekoga, a pogotovo to ne možemo da radimo dajući novac koji nemamo. Ja vam kažem unapred, nisam video sve podatke, da pošaljemo bilo koju kuću, da pošaljemo bilo koju inspekciju, uverićete se da sam bio u pravu. Što se tiče drugih stvari o kojima ste govorili, mislim da je veoma važno da smo pokazali u ovom budžetu, uz vašu podršku, uz vašu pomoć, vaše političke organizacije, da želimo da ne pravimo nikakvu razliku između većinskog naroda i pripadnika svih manjina, a posebno mađarske manjine koja ima značajan uticaj na severu Srbije i ulaganje u kulturne institucije, odnosno institucije kulture na severu Srbije, ali rekao bih i ulaganje u infrastrukturu. Ne samo pruga Beograd-Budimpešta, koja je za nas od velikog značaja, iako mnogi ne razumeju, jer time Beograd i Budimpešta trasiraju vezu i sponu između centralne i zapadne Evrope sa južnom i istočnom Evropom. To postaje najvažniji koridor i deo takozvanog „Puta svila“ na kojem Si Đinping insistira i koji je posebno dogovorio sa poljskim predsednikom Dudom i sa češkim premijerom Bohuslovom Sobotkom, kao i sa nama i sa mađarskim predsednikom Vlade, Viktorom Orbanom. Dakle, na tome ćemo nastaviti da radimo i insistiraćemo. Ono o čemu smo govorili, taj „ipsilon krak“, koji nije jeftin, mi ćemo, nadam se, iz dela privatizacionih prihoda uspeti da napadnemo tu deonicu i da konačno to uradimo, kao što ćemo da razgovaramo i o pruzi Subotica-Segedin-Baja. Mislim da je to veoma važno za pripadnike mađarskog naroda i mađarske nacionalne manjine u našoj zemlji. Kao što ste mogli i do sada, uvek možete da predlažete, ali samo želim da vam kažem da, bez obzira na to što nam slede izbori i što ja znam kako se najlakše dođe do svesti ljudi podilaženjem i time što sve treba da ostane po starom, bio bih veoma tužan, veoma neraspoložen, ne samo kao predsednik Vlade, već kao običan čovek, ukoliko ne bismo umeli, ne bismo uspeli da realizujemo dolazak „Tenisa“ Zato što će da napravi mnogo moćniju industriju od svega što smo mi do sada napravili. Zato što će time ponovo da nam raste izvoz, što mnogi ne razumeju šta znači, kao i što će ponovo da nam raste BDP, što ćemo da imamo bar 500.000 prve godine, a u drugoj godini milion svinja više nego što smo imali do sada. Zato što će stočni fond dramatično da nam poraste, a bilo smo pre godinu dana na nivou iz 1910. godine. Dakle, bar smo dalji pad uspeli da zaustavimo, iako bi bilo nezamislivo da bude lošije nego što je danas.

Jer, obično ljudi pričaju o malim poljoprivrednicima, a sva ta zemlja završi u tajkunskim rukama, koju oni posle toga raspodeljuju na način i po ceni po kojoj oni to hoće i po kojoj oni to žele. Dakle, da nam u tom poslu pomognete, a ne možete da ubedite one koji neće da budu ubeđeni i koji neće ni da čuju, a kamoli da slušaju. Ali, uvek možemo da ubedimo one dobronamerne koji razumeju državu, koji vole državu i koji hoće da čuju argumente. Zato i vas molim i vašu političku organizaciju da nam u tom teškom poslu pomognete, zato što se plašim da ćemo bez toga ući u ozbiljne probleme, a da nam rezultati neće biti dovoljno dobri. Hvala vam još jedanput.

Imam potrebu samo da kažem - ja nisam ironično govorio o Vranju. Strašno pazim na to, pogotovo kada govorim o jugu Srbije. Ja nisam o tome ironično govorio, citirao sam samo jednu vest o tome da je gradonačelnik Vranja dodelio sredstva u visini od 15 miliona dinara, gradska sredstva za podsticaje u poljoprivredi. Ne znam da li je to istina. Ne znam da li se to desilo. To je bila Fonetova vest koju sam ja pročitao. To sam samo uzeo kao primer da ilustrujem da se to ne radi samo u AP Vojvodini, nego se radi i u drugim područjima Republike Srbije. Mi se zalažemo za to da tu mogućnost ostavimo i Vojvodini i lokalnim samoupravama da pomažu poljoprivredne proizvođače. Možda nisu takva vremena da oni to mogu da učine, ali će možda te mogućnosti biti za godinu ili dve. Nadam se da ovaj zakon o podsticajima u poljoprivredi nećemo menjati svake godine, da ćemo ovo doneti pa će da važi nekoliko godina. Mi se zalažemo za opstanak te mogućnosti, podvlačim - mogućnosti, nije obaveza, ali je mogućnost da onaj ko može, to finansira na taj način. Što se tiče generalno poljoprivrede, gospodine predsedniče, ja se apsolutno i mi se apsolutno slažemo sa vama i zbog toga sam malopre rekao da treba naći balans između potrebe investiranja u poljoprivredu. Znate da mi nismo stranka koju krasi demagogija, pogotovo ne kada se govori o budžetu. Mi smo bili kažnjavani pre nekoliko godina, znate odlično, zbog toga što smo govorili istinu o budžetu. Ali, treba naći balans između… Završavam, hvala. …potrebe investiranja u poljoprivredu i opstanka poštenih malih poljoprivrednih gazdinstava, a znate da ima i takvih. Pokušavamo da napravimo takav pristup, zato razgovaramo sa individualnim poljoprivrednim proizvođačima, sa njihovim predstavnicima i nikada se nećemo umoriti od razgovora. Silu, pritiske i ucene ne mogu da razumem i ne mogu da prihvatim, ali da razgovaramo možemo uvek i to ćemo uvek da činimo. Znate li odakle taj novac u Vranju? Vi biste rekli – to je od ušteda, to je od ozbiljne politike ili od ne znam od čega. Nije. Od naših para, odavde. Mi smo dali za „Simpo“, a onda su oni blokirali račun „Simpu“, pošto „Simpo“ duguje od ranije i rekli – e, ovo nam se više isplati da potrošimo, pa ćemo tako da potrošimo. Eto, to je tako nastao novac, da biste samo znali kako to izgleda. Znao sam da je nešto tog tipa, pa sam u međuvremenu dobio od Ministarstva privrede tu vrstu informacije. Tako da, nemoj, kao Boga vas molim, tako da nam pomaže bilo ko, jer to nema nikakvog smisla. Zato sam vam rekao malopre da to jeste naš problem, što mi u državi, što mi u Vladi možemo da kontrolišemo finansije. Imamo MMF. Mi ne možemo da ga potrošimo netransparentno i ne možemo da sakrijemo novac gde i kako ga trošimo. Vidi se svaka uplata, svaka isplata. Sve se vidi. Plašim se da to nije svuda slučaj. Ja se strašno obradujem kada vidim da, recimo, na računu u Rumi imaju 90 miliona dinara, a imali su minus od 500 miliona. Imaju, zahvaljujući činjenici da sada imaju pet fabrika, a nisu imali nijednu, te im oni to plaćaju. Ali, strašno se rastužim kada vidim koliki su nam dugovi pojedinih lokalnih samouprava, gde da uzmemo da damo po deset miliona evra u ovom trenutku. Mi to ne možemo da ih spasemo. Kada smo davali prošle godine po 500 hiljada, po milion evra, pomagali, uvek smo im govorili – ali, vas molimo, ljudi, smanjite deficit u svojim opštinama. To što ste sada uzeli jednokratno tih milion evra neće izlečiti vašu opštinu ako ne promenite svoje ponašanje, ako se ne budete ponašali drugačije. Vi znate da smo imali primera po Srbiji da su krenuli da nam drvene bandere naplaćuju, kažu – e, ako država hoće da ima banderu ovde, mora da plati opštini zemlju. Onda sam ja rekao – nema problema, posecite mu te bandere, pa da vidim kako će onda bez struje. Onda su to isto sve vreme radili, zato što ne postoje zdravi prihodi po lokalnim samoupravama, nego je bilo - da se dočepamo vlasti, za svaku stranku jednako govorim - moju, vašu, svaku drugu, u 80% slučajeva. Ima, naravno, i dobrih primera izuzetaka o kojima sam već govorio. Pa, domovi zdravlja. Pogledajte šta se sada dešava. Mi sad treba da platimo sve ono što je neko zapošljavao u jednoj kampanji, mislim da je to radio G17 plus i još neke političke stranke, ako se ne varam, zapošljavali stomatologe, zapošljavali ne znam koga, sve, eto, da dobijemo nečije glasove. I, šta sada da radimo? Ostali smo dužni svima i domovi zdravlja prodaju ambulantna kola, prodaju sve da bi se isplatile plate. Sada morate ponovo to da uzmete pod republičku kontrolu, na ovaj ili na onaj način, da to ne bi nestalo zato što neki stariji ljudi i neka deca moraju da idu u te domove zdravlja. Dugovi su sve veći, dugovi su ogromni. Isti je slučaj i sa isplatama u 60-70% predškolskih ustanova vaspitačima i vaspitačicama.

Nama je problem deficit lokalnih samouprava. Nama je problem bio Beograd, koji je imamo do skoro deficit od 21% i to nam je bila najbolja lokalna samouprava. Cela Srbija je slušala bajke o tome kako je divno, kako cveće cveta u Beogradu - deficit 21% Jel ne valja sadašnji gradonačelnik koji je sveo na 4,7%, što i dalje nije dobar rezultat? Onda možete da mislite kako je bilo ono sa 21% Ali, to su naše… Nemojte da dobacujete. Nemojte da dobacujete. Na pristojan način uvek možete da kažete mnogo više nego na nepristojan. O tim lažima od 24 stana već sam govorio i nije me sramota da o tome pričam, kao što su prvi put slagali, kao što su slagali i o sukobu interesa pa sada ćute kao zaliveni kada su dobili odgovor i kada su dobili izveštaje i grafologa i svih ostalih. Tako da, tih besmislica sam se naslušao.

Toliko o načinu vladanja, načinu upravljanja i ophođenju prema građanima ne Beograda, već cele Srbije. Zato samo molimo ljude u unutrašnjosti, u Vojvodini, u centralnoj Srbiji, na Kosovu i Metohiji da samo novac koji se dobija, da se time raspolaže na domaćinski način jer time će svima nama biti lakše i svi rezultati će nam biti bolji. Zna Kori, već i ove godine su nam iz EU rekli – sledeće godine ćemo mnogo više da pazimo i da vodimo računa o lokalnoj samoupravi i o načinu na koji oni troše novac nego Vlada. Oni su stekli poverenje u Vladu. Kontrolisaće to MMF, kontrolisaće EU, ali mnogo manje nego što će da kontrolišu kako se troši novac u lokalnim samoupravama jer su shvatili da je to za nas ozbiljan problem. To sada vide ljudi svuda po celoj Srbiji. Samo vas molim da uvek na isti način, onako kako smo i do sada zajednički radili, ta rešenja pronalazimo, uveren sam, u najboljem interesu i srpskog i mađarskog naroda, u najboljem interesu svih građana naše zemlje. Takođe sam uveren da ćemo imati još dobrih poteza na približavanju naših naroda i da sve ono što smo imali u prošlosti, a nije uvek bilo najlepše i najbolje, da polako ali sigurno ostaje iza nas, što se vidi i u komunikaciji između državnih organa dveju zemalja, u komunikaciji koja nekada nije bila laka, a danas je takva da gotovo na dnevnom nivou razgovaramo o svim važnim stvarima. U tome je i vaša uloga bila izuzetno značajna i ja vam na tome čestitam i još jedanput vam se zahvaljujem.

Kada se radi o ovoj mogućnosti da lokalne samouprave i organi autonomne pokrajine podstiču poljoprivrednu proizvodnju, ona je postojala i postoji i po novom izmenjenom i dopunjenom Zakonu o podsticajima. O tome ću više govoriti kada budu amandmani, ali samo zarad javnosti i da prosto vama kažem, znači, ništa ne ukidamo. Nama će i dalje biti važna i pomoć lokalnih samouprava za našu poljoprivrednu proizvodnju u celini. Pokušaću da u jednom tonu tolerancije i bez dobacivanja, kao što smo čuli malo pre građenje atmosfere, da vam to i pokažem. Metodološki u Zakonu o budžetskom sistemu piše da je Vlada Srbije obavezna da do 1. novembra pošalje Predlog budžeta u parlament. To se desilo 4. decembra. Ne samo da je to nipodaštavanje parlamenta nego imam dopis od 26. novembra sa potpisom ministra finansija koji piše 26. novembra – korisnicima budžetskih sredstava da do 26. novembra, do kraja radnog vremena daju sve relevantne činjenice potrebne za kreiranje ovog budžeta. Prema tome, tako ne može da se radi u najsposobnijoj vladi. Koliko god je sposobna, jedan dan stvarno ne pomaže puno. Kada pogledate koji su prihodi u ovom budžetu, a to je recimo, 75% je PDV, carina i akcize, kada pogledate da je samo 5,8% ili 5,85% prihodi od dobiti korporacija, onda vidite koliko dobro ide privredi. Na troškovnoj strani vidimo da su smanjenja značajna i za sledeću godinu, a parametri su, kao što kaže Fiskalni savet, da je nezaposlenost, odnosno zaposlenost ista kao pre godinu dana. Znači, možda ima par hiljada ljudi kojih je danas više zaposleno po podacima nadležnih državnih organa. Da je dug države Srbije prvi put u istoriji, omiljena fraza, veći od 25 milijardi evra. Za poljoprivredu su predviđena manja sredstva sa smanjivanjem tih dotacija po hektaru, za kulturu, neću više da pričam o tome, to su sredstva koja više nisu vredna pomena. Netransparentnji je budžet i to što je predsednik Vlade čitao sada kako će da se potroše te pare, to nema veze sa Zakonom o budžetu, trebalo je da to stavite u budžet mnogo ranije. Piše, Fiskalni savet da su nepouzdani podaci o nezaposlenima. Piše, da subvencije za novo zapošljavanje nisu dobar način da se poveća zaposlenost u Srbiji. Sve to piše u izveštaju Fiskalnog saveta. Znači, ovo je budžet koji nije razvojni, jer je za kapitalne investicije predviđeno 14% manje. Nije ni socijalni, jer je 7,8% predviđeno za socijalu. Ovo je statističko-knjigovodstvena manipulacija, kao što se već dešava nekoliko godina. Ovaj budžet ne bi prošao ni na poligrafu gde prolazi sve živo i ni jedan grafolog, pa ni bugarski ne bi mogao da da potvrdu da tu ima bilo šta vredno pomena. Priče koje smo čuli od premijera šta nas čeka u budućnosti su na nivou onih priča koje su isto pune činjenica kao i ove o fabrici čipova, o stanovima za 380 evra, o tome da je velika međunarodna podrška kada počupate iz svakog izveštaja deo rečenice pa napravite kolaž samozadovoljstva, onda to može da bude tako. Kada čitate cele izveštaje, za šta ja nemam vremena sada, onda je to potpuno drugačija stvar. Obećanje da je rešeno da se leti sledeće godine za SAD je samo 33% moguće tačno, jer smo dobili jedan dokument od tri potrebna da bi bila uspostavljena linija prema SAD, a to znači da nam fali ugovor o tom letenju i da nam fale lotovi. Konačno, veliki uspeh je što nije bilo rebalansa. Citiram jednog učesnika u raspravi od prošle godine, kaže – ja se nadam da ćemo sledeće godine bar četiri, pet rebalansa da donesemo u kojima ćemo da se pohvalimo da imamo veće prihode, a manje rashode. Četiri, pet rebalansa je obećavao pre godinu dana ovde predsednik Vlade Aleksandar Vučić, a sada slušamo priče da je rebalans nešto najgore što može da se desi i da godina bez rebalansa je katastrofa. Hajde, malo da se bavimo činjenicama. Hajde, malo da diskutujemo bez uvreda.

Iznenađen sam izjavom da ste se usudili da kritikujete narod i da govorite o greškama naroda, ali i to valjda govori više o vama nego o narodu, a pogotovo mnogo više nego o svim ostalima u ovoj sali.

Pogledajte, kako ste se vi igrali sa činjenicama i šta ste vi radili. Ovo, četiri, pet rebalansa ste izvukli moje reči kada ste vi rekli da je bio rebalans onda kada smo uvodili jednokratne isplate. Ja sam tada rekao – da bog da da imamo četiri, pet rebalansa u kojima ćemo da isplaćujemo veći novac narodu u kojima će prihodi da budu veći, a rashodi manji. Kako vas nije sramota? Kako vas nije stid da tako falsifikujete realnost misleći da ne samo da smo mi ovde glupi, što je u redu, misleći da je ceo narod glup. Uostalom to ste negde na kraju i rekli. Ja vam kažem, narod je uvek u pravu i narod odlično vidi i zato ste vi jedan jedini, dvojica vas je poslanika iz vaše stranke, a neki drugi su dobili 248, upravo zato. Vi kažete, vi govorite o povećanju prihoda, o većem PDV-u. Pa,šta je nego bolja ekonomija, veći PDV. Pa, veći PDV je srž napretka ekonomije. Pa, vi ništa o tome ne znate, čoveče to je srž. Pa, vi o tome ne znate ništa. Pričate nam o kapeksu, kažete 14 % je manji. Jeste, manji predviđeni, ali je zato za više od 15% od izvršenja u ovoj godini. Potrošili smo 30 milijardi, a upisali smo 42 milijarde za kapitalne investicije. I to niste uspeli da se setite iako ste jasno i nedvosmisleno mogli da vidite. Niste, zato što niste želeli. Niste zato što su brojevi toliko dobri da niko ne može da ih kritikuje sem vas. Aluzija na poligraf i na sve ostalo, ja nemam ništa protiv toga.

Ali, uvek su pošteni ljudi pristajali da odu na detektor laži i nikada nisu imali problem i nikada nisu hteli da vode kampanju protiv nečega što postoji u FBI, što postoji u najsavremenijim i najboljim policijama sveta. I, što ne možete da prevarite u 99,9% slučajeva radi, u 0,1% ne radi, ali tada i ne donosite rezultate što se ustanovi kroz kontrolna pitanja. To znaju svi, ali šta da vam kažem, ako je moguće da neko ne govori istinu, a da u javnosti mora da ispade da govori istinu, tim gore po poligraf, tim gore po argumente. Meni nije problem da odem na detektor laži zato što znam da govorim istinu i da mi je savest čista, a onaj kome je problem, siguran sam da će uvek problem da bude u poligrafu, odnosno detektoru laži, a ne u njemu i njegovim lažima. Govorite o međunarodnoj podršci, ne znam kolika je međunarodna podrška, interesuje me kolika je podrška našeg naroda. Interesujem kakva je pozicija Srbije u svetu. Mislim da je pozicija Srbije u svetu takva da sam razgovarao sa gotovo svim evropskim premijerima više puta, sa Angelom Merkel, pet puta u toku ove godine. Ne sećam se da je to neko drugi imao priliku u srpskoj savremenoj istoriji. Ne sećam se da je neko imao priliku da dva puta, tri puta u toku jedne godine sedi sa kineskim premijerom i da bude onako uvaženi kako smo mi bili uvaženi. Ne sećam se da je neko imao tako uspešne posete i Amerikanaca ovde i naše posete SAD tamo. Ne sećam se, ali je moguće da grešim. Ali, ja se radujem da je to bilo i ranije, ako je bilo. Mislim da je pozicija Srbije dobra, to pokazuje otvaranje poglavlja koji imamo 14. ako do toga dođe naravno ne bi bila dobra vest da do toga ne dođe, ali mislim da ćemo i tu vrstu nagrade uspeti da dobijemo od EU, verovatno za loše rezultate koje smo do sada postigli. Što se tiče različitih fabrika znate, ja sam očekivao i borio se da imamo još više fabrika, ali sam se izborio za mnogo fabrika i mnoge doveo u Srbiju i obišao mnoga radna mesta, mnoge ljude na tim radnim mestima i video sam u njihovim očima zadovoljstvo i glad za radom, za poslom i kada sam obilazio PKC u Smederevo, i kada sam obilazio KVS u Bečeju gledao sam te mlade ljude novozaposlene koji su imali ogromnu energiju i želju da idu napred. Da li sam negde, da li negde nismo uspeli, pa ne na jednom mestu bar na 50 mesta, a to je valjda posao, pa to se trudite i borite, radite svakoga dana, pokušaću na hiljadu mesta. Pa ako na 50 ne uspem, uspeo sam na 950, ali ću neumorno da radim na tome iz dana u dan da se borim i da izgaram da dovedem 50, još 100, još 200 fabrika i da se podižemo i da napravimo dobar rezultat. Ja se time ponosim, ja se time ponosim i mislim da je to dobra stvar. Što se tiče javnog duga, vi me razumete ili se pravite da me razumete. Naravno da javni dug raste i 500 puta sam vam ponovio, on će da raste do negde 78%, 79% BDP i sve što radimo, radimo da zaustavimo rast javnog duga koji je bio galopirajući, koji ste nam ostavili na nivou od 64%, 2012. godine, vi ste usvajali budžet 2012. godine, ne mi. Čudo je da smo ga zaustavili pre 95%, zaustavili smo dramatičan rast, a pročitaću vam sad u dinar da biste razumeli, da smo se zadužili, ne pričam o projektnom deficitu, samo za deficit ove godine, dakle 143 miliona američkih dolara, 283 miliona evra, 55.966.000.000. dinara, i sve ostale na nivou malom na pet milijardi. Tačno u visini ovogodišnjeg deficita, dakle, stojimo vrlo dobro, imamo dobar kešlou, nikakve probleme sa likvidnošću nemamo i zadužujemo se po tri puta povoljnijim uslovima nego što je to zaduživanje bilo do pre dve, tri, četiri i pet godina. Dakle, to su ogromne razlike, mi idemo ka tome. Još godinu i tri, četiri meseca moraćemo, ako sam ja Dušane u pravu ti me ispravi ako nisam, da se zadužujemo i da pokrivamo taj deficit, ali ćemo da stanemo na nivou ispod 80%, od tog trenutka javni dug prvi put smanjujemo na 79, a onda idemo već sledeće godine 2018. godine na 75% i tada kreće trajno ozdravljenje Srbije i trajno smanjenje javnog duga. Zato je bilo potrebno smanjenje fiskalnog deficita, zato nam je potreban ovakav rast BDP, zato sve ovo radimo što radimo. I tu su konkretne stvari i to zna MMF, to piše u planu MMF. I da vam odgovorim na prvu stvar koju ste pomenuli. Rekli ste budžet nije dobar i to je jasno svima, nisam u stanju to da komentarišem. Kažete, danas je ne znam koji decembar a trebalo je da bude do ne znam kog novembra, ali ste zaboravili da kažete i narodu, građanima Srbije i narodnim poslanicima da smo mi imali u toku razgovore sa MMF, da smo imali reviziju MMF, pa zato što sa njima zajedno moramo da uradimo budžet gospodine Živkoviću, zato što ozbiljna zemlja koja se nalazi u programu sa MMF mora da dobije i njihovu saglasnost za budžet da biste u programu ostali i da bi zemlja mogla da ide napred. A ovaj budžet je stigao ranije pred narodne poslanike, nego bilo koji budžet od 2008. do 2012. godine i mi se ponašamo odgovorno prema svim ljudima i sedimo ovde i odgovaramo na svaku vašu primedbu, a vaše primedbe su takve da sem reči koje jesu za ponavljanje, neke nisu, ne znam šta bih vam rekao. Od četiri, pet rebalansa koje ste potpuno okrenuli reči koje sam izgovarao, i koje su svi ljudi razumeli zašto sam to izgovorio, da vam ponovim. Pošto 44 godine nije bila nijedna godina bez rebalansa, mi smo došli u Narodnu skupštinu, da isplatimo sedam hiljada dinara prosvetnim radnicima i svima ostalima, a onda ste me kritikovali, vi gospodine Živkoviću i neki drugi, govoreći da je to rebalans, a onda sam vam ja rekao, ovo nije rebalans, ali ako jeste, voleo bih da ih imamo četiri, pet puta godišnje, da bismo upravo to isplaćivali narodu, mimo onoga što smo u budžetu napisali. To je sve potpuno suprotno od onoga što ste vi želeli da kažete. Ja sam i sada rekao, voleo bih da nemamo rebalans sledeće godine, ali nisam 100% siguran i ne mogu to da garantujem, ali se nadam da ga nećemo imati i unapred vam garantujem da ćemo prihode da imamo veće nego što su predviđeni, jer smo ih vrlo konzervativno predvideli, nadam se da ćemo rashode upravo zbog onih rizika o kojima sam govorio, zbog ovih 17 preduzeća, uspeti da ih izbegnemo. To su rizici koje nije napravila ova Vlada, nije napravio niko od nas. To su ona preduzeća koja su opljačkana i razorena u prethodnoj deceniji, deceniji i po, dve decenije, tri decenije kako god hoćete. Kako bih vam rekao, u pravu ste, čini mi se da je svima jasno kakav je budžet.

Međutim, Fiskalni savet, a mi smo sa njime saglasni, dao je još jednu alarmantnu činjenicu, da taj pad može biti 1,5%, minus 1,5%, ukoliko se jedna od predviđenih fiskalnih mera ne sprovede u 2015. godini.

Napravili ste grešku od samo 800 miliona evra. Šta da radite? Toliko o vašim dobrim procenama, toliko o vašim dobrim računicama. Što se naroda tiče, gospodine Živkoviću, narod uvek zna dobro da oceni i vas i mene i narodne poslanike, i narod ne greši nikada, verujte mi nepogrešivo oseća ko radi za njega, a ko radi protiv, već ne radi za njega svom energijom i svom snagom kako bi mogao.

Budžet se evidentno ne čita. Da se čita, videlo bi se da na razdelu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, napravljene su velike uštede, ali nijedan jedini dinar u oblasti socijale, 95 milijardi bilo i 95 milijardi ostalo. Nijedan jedini dinar u oblasti prava i socijalne zaštite nije umanjen, čak naprotiv.

Da ste pažljivo pročitali budžet, videli biste i veoma pohvalili, ako vam je imalo stalo do građana Srbije, to da je po prvi put uvedeno da su transferi za usluge u zajednici povećani na 400 miliona dinara, a to znači da neće biti nijedne lokalne samouprave, gde neće biti dnevnog boravka za decu ometenu u razvoju, gde neće biti nijedne jedine lokalne samouprave, gde neće biti nekoga ko će se baviti starima o kojima nema niko da se brine, gde nema nijedne lokalne samouprave ma koliko mala ili siromašna bila, gde neće biti organizovanog zbrinjavanja onih koji ne mogu da brinu o sebi i to nikada nije bilo. Ovo je po prvi put i to u budžetu koji je veoma štedljiv, a da ste pažljivo pročitali budžet, videli biste da je budžet i te kako socijalan, odgovoran, ali da nije budžet u kome se rasipa, gde jedan jedini dinar može da ode sa strane. Ni jedno jedino pravo iz oblasti socijalne zaštite nije umanjeno, sačuvana i povećana. Ja znam, nije lako, nije lako priznati sebi da neko drugi funkciju koju ste nekada obavljali, obavlja tako da u istoj nedelji razgovara sa Angelom Merkel i Vladimirom Putinom, i da dobije poštovanje i od jednih i od drugih. To je teško prihvatiti, verujem, ali teško prihvatiti ljudski, ali za Srbiju je dobro, i dobro bi bilo i reći da je to za Srbiju dobro i da je Srbija bolja nego što je bila. Hvala. Strana 203. socijalna zaštita iz budžeta.

Kapitalni izdaci prošle godine 49,2% Ove godine 42,2% Prema tome, možete vi da pričate šta god hoćete, ko zna da čita i ko ne zna da čita. Što se tiče vađenja iz konteksta, 22. decembra prošle godine, u ovoj sali predsednik Vlade Srbije, Aleksandar Vučić je rekao, citiram: „Ja se nadam da ćemo sledeće godine, bar četiri-pet rebalansa da donesemo, u kojima ćemo da se pohvalimo da imamo veće prihode, a manje rashode“ Znači, to je rečeno pre godinu dana, a ne sada pre mesec dana kada ste delili ovih sedam hiljada. Drugo, to je dokaz da rebalans nije nikakva Božja kazna, niti nešto jako teško. Bio je rebalans i u vreme kada sam ja vodio Vladu zbog povećanih prihoda, a ne zbog povećanih troškova. Naravno, da je jako lepo da se ljudi sreću, da imaju interesantna putovanja da se voze vozovima, da o tome pričaju građanima, ali građani očekuju da bolje žive. Ta zaboravnost, da vam kažem još jednu stvar – nemojte meni da pričate o 2012. godini. U vreme kada sam ja vodio Vladu Srbije, ta Vlada se borila protiv naslaga prošlosti u kojoj je bio deficit katastrofalan, u vreme kada ste vi bili ministar informisanja, u vreme kada se kasnilo sa penzijama, platama, kada je zemlja razarana i spolja i iznutra.

Reč je o tranzicionom fondu, manje izdvajanja za tranzcioni fond, a ne za druga prava. Ali, vi to niste želeli da pročitate. Sa druge strane, niste hteli da me slušate malopre. Objasnio sam vam oko Kapeksa. Rekao sam vam lepo - jedno je šta su predviđena izdvajanja, a drugo je izvršenje. Rekao sam vam, bilo je predviđeno oko 50 milijardi, potrošili smo 30, a mi smo predvideli više nego što je 14% povećanja u odnosu na izvršenje. I to je precizno i jasno svakome u ovoj sali. Samo ne znam zašto vama nije jasno, ili ne želite da vam bude jasno? Ali, kako bih vam rekao, to su toliko precizni brojevi, toliko precizni pokazatelji da su i ovi stručni ljudi koji ovde sede i koji nisu ministri i političke glave, ljudi ne razumeju o čemu se radi. Što se tiče rebalansa budžeta, nije rebalans strašan samo što ih mi nismo imali zbog povećanih prihoda i smanjenih rashoda, nego smo ih imali upravo zbog smanjenih prihoda i povećanih rashoda, i zato bi bilo dobro kada bismo takve imali, ali je to redak slučaj. Zato je mnogo bolje nemati ih, nego pokazivati pogrešno planiranje i loše planiranje sa nižim prihodima i većim rashodima. Mi smo imali jedan neformalni rebalans koji nije rebalans u pravom smislu reči, zato ga nazivam neformalnim iz tih dobrih razloga. Nadam se da i sledeće godine ga nećemo imati iz loših razloga. Ne znam da li ćemo ga imati iz dobrih razloga. Ali, kako bih vam rekao, ako vi ovo niste u situacijida pročitate sa Kapeksom, jer tu je sve toliko jasno, 30 milijardi smo potrošili, trebalo je da potrošimo 49, skoro 50. Mi predviđamo 42 milijarde, što je 12 milijardi više od onoga što smo potrošili od onoga što jebilo izvršenje u ovoj godini. I to pitanje, odmah da vam kažem da li ćemo uspeti tih 42 milijarde da potrošimo zato što su uvek i ministrima gladne oči većih budžeta, a pitanje je da li su u stanju u skladu sa svim procedurama i zakonom da taj novac potroše. Ja mislim da to ljudi u Srbiji, na kraju krajeva, dobro vide i mislim da im je sve na kraju krajeva i jasno. A samo želim vama da kažem, nemojte da brinete, u Srbiji nije lako. I kroz užasno težak period smo prošli, sve što dolazi neće biti mnogo lakše, ali biće lakše, i biće bolje. Srbija je na dobrom, vrlo dobrom putu. Ima mnogo stručnih ljudi, ima mnogo ljudi koji znaju, ljudi koji su disciplinovani, vredni, marljivi, odgovorni, u sigurnim rukama, i uveren sam, ponavljam vam još jedanput, a na to nisam čuo odgovor, kao što nisam čuo odgovor na to kako je to Fiskalni savet prošle godine u ovo vreme rekaoda će deficit za 2015. godinu da bude 230 milijardi, a danas je jasno da neće biti ni 80 milijardi. Tako da, kad smo već kod toga, izgleda da su naše prognoze bile tačnije i preciznije uprkos svom poštovanju koje imamo prema njima i sasvim sam siguran da ćemo sa takvim trendom uspeha, uzlaznim trendovima u svim oblastima, nastaviti i u budućnosti, uprkos onima koji misle da kibicujući sa strane, dobacujući, pokušavajući nekoga da spreči da obavi svoj posao, mogu nešto da postignu. Onoga ko ima veliku energiju, koji želi da sve te prepreke preskoči, taj se ne obazire ni na dosetke ni na dobacivanja ni na kibicovanja ni na sve drugo, već ide napred. Tako ćemo da se ponašamo i ubuduće i Srbija će nesumnjivo uvek da pobeđuje. Ovde je evidentno reč o elementarnom nepoznavanju socijalne zaštite. Prava iz oblasti socijalne zaštite su dečiji dodatak, roditeljski dodatak, novčana socijalna pomoć, tuđa nega i pomoć, uvećana tuđa nega i pomoć, nadoknade za osobe sa invaliditetom, na primer za prevoz ili nadoknade za boravak u vrtićima, ali tranzicioni fond nije nije deo socijalne zaštite. Tranzicioni fond se u prošlom, odnosno u još uvek važećem budžetu je imao iznos od 16 milijardi dinara. Mi smo i on je bio usmeren isključivo na otpremnine za radnike iz 534 preduzeća. Do sada smo potrošili 9,4 milijarde dinara. Dakle, više nemamo potrebu za tim novcem i sada smo u ovom budžetu predvideli šest milijardi dinara što smatramo da će biti dovoljno za ove potrebe. To nema nikakve veze sa socijalnom zaštitom, nikakve, baš nikakve. To je samo na razdelu Ministarstva za rad zato što je ono resorno ministarstvo između ostalog za to. Na osnovu odgovarajućih procedura iz Ministarstva privrede i Agencije za privatizaciju, daje se predlog na koji način će sredstva biti utrošena i posebnom odlukom Vlade ta sredstva se i troše. Dakle, sa socijalnom zaštitom nemaju apsolutno nikakve veze.

Zavhaljujem. Dame i gospodo narodni poslanici, prvo ću da se izvinem zbog ponašanja mog poljoprivrednika i ima poslovica koja glasi – Iz zlih usta ne može nego zla reč izaći. Takođe, postoji druga poslovica – Da su svemir i ljudska glupost beskonačni. Za ono prvo nisam siguran, ali za ovo drugo posle izlaganja mog kolege poljoprivrednika sam više nego siguran. Ovde smo nas dvojica, i jedan je došao iz sela Novi Karlovci, iz poslednje ulice, iz poslednje naseljene kuće, okružen njivama, drugi je došao iz centra Vračara, seljak iz grada, koji je zahvaljujući lažnoj sadnji vinograda iz budžeta uzeo 525.000 evra i kupio stan na Vračaru od pet stotina hiljada evra, čini mi se od jednog uglednog sportiste i reprezentativca. Šta bih još mogao reći? Na duel mi neće, pobegao je, na poligraf neće, u vojsku neće, da vlada hoće. Tačna je ona poslovica, da onome ko je vladao nad drugima nesnosna je vlast drugoga nad njim. Ta poslovica se ovde ostvarila. Dolazeći ovde iz njiva, sa sela, pred ovog seljaka iz grada, iz Novih Karlovaca, setio sam se… Ovi neartikulisani krici, poštovani gledaoci, pripadaju bivšem premijeru. Ovo sam ja zaslužio onoga dana kada sam posle ubistva premijera glasao za ovog što je galamio. Ja sam grešnik. Molim vas, bolje da me ne prozivate u vođenju sednice. Pokušavam da neke nepristojnosti ne čujem. Ne mogu oni mudrog čoveka zbuniti, ni uvrediti, a ovo što oni dobacuju govori o njima, a ne o meni. Ne mogu me zbuniti i ja ću nastaviti dalje. Dolazeći iz svog sela u kome je osnovnu školu završio slavni Dimitrije Ruvarac, za koga verujem da moj kolega poljoprivrednik nije ni čuo, setio sam se njegove poslovice – teška je prazna torba. Ima druga sremačka izreka – teško reduši u praznoj kući.

Teška je prazna torba izgleda prosto, ali mi koji smo odrasli na njivi, mi koji nismo u selu Pukovce lažno pelcovali kokoške, da bi seljacima uzeli novac i kokoške posle nekoliko meseci, a budući premijer novac odneo, mi koji smo odrasli na selu znamo šta znači izraz – teška je prazna torba, kada kreneš na put, kada kreneš na njivu, a u torbi nemaš ni alatku, ni novčić, ni komad slanine, ni komad hleba, ni komad luka, a moraš ceo dan da radiš. Zato je ta čuvena izreka jedna od izreka Dimitrija Mite Ruvarca mene na neki način dirnula i podstakla da iz sela u kome je on završi osnovnu školu večeras po prvi put ustanem iz poštovanja prema budžetu, za koga ne smatram ni da je razvojni, smatram da je domaćinski, zato što je domaćinski. Iz tog razloga sam ustao, mada zbog mikrofona i grla koje me malo boli, to meni predstavlja određene teškoće. Ovaj budžet dokazuje da je domaćinski iz jednog razloga. Država Srbija živi od svog novca, da javni rashodi po prvi put su pokriveni javnim prihodima. Postoji deficit od 120 milijardi, ali postoji kamata na dug od 140 milijardi, sastavljena u rashodima budžeta i 32 milijarde za otplate dela glavnice duga, što je ukupno 192 milijarde. Kada to oduzmete od deficita, mi u stvari imamo višak prihoda, ali zahvaljujući njihovim drakonskim kamatama i zaduživanju, za čiju glavnicu treba da platimo 662 milijarde ove godine, zahvaljujući tome postoji deficit od 121 milijardu, a u stvari postoji suficit. Država Srbija ima domaćinski budžet, država živi od svojih prihoda, od prihoda koje ubere od svojih građana. Svugde u svetu, pa i ovde, građani finansiraju svoju državu. Mi koji smo živeli od pluga i struga znamo kako smo došli u ovu situaciju. Dok su nam ruke bile na plugu i strugu, gospoda koja ne znaju kako se novac zarađuje, već samo kako se troši, sa obe ruke su nam ušli u džepove i vadili i vadili dok postavu nisu pocepali, a kada više ništa nije bilo, gospoda koja ne znaju kako se novac zarađuje, već samo kako se troši, rekli su – ako vi ne možete da zaradite koliko mi možemo da potrošimo, mi ćemo vam rasprodati imovinu, mi ćemo vas zadužiti. Tako se živelo, umesto od zarađenog, živelo se od zaduženog. Njima je glavni proizvod u državi bio dug. Dugom se sve plaćalo. Za tuđi novac, kupovali smo tuđu robu, a onda da bi njihovi prijatelji tajkuni što bolje zaradili, onda su usvojili SSP, sa sadržinom koju nijedna pristupajuća članica nije potpisala. To je bila preterana i prerana liberalizacija, sa kojom su nam naprosto počistili deo prehrambene industrije i deo poljoprivredne proizvodnje. Za tuđi novac se kupovala tuđa roba. Njihova filozofija je bila – bolje uvesti nego proizvesti. Filozofija – bolje uvesti nego proizvesti, imala je za posledicu – bolje otpustiti nego zaposliti. Iz toga smo izgubili nekoliko stotina hiljada ljudi sa prihodovane strane, zbog gubitka proizvodnje prešli su na rashodovnu stranu. Umesto da budu prihod države, postali su rashod. Ja sada pitam i sebe i vas, a one sa one strane neću ni da pitam, jer oni neće dobiti odgovor, dobiće izgovor, koliko bi bio budžet puniji da imamo danas 300.000 doprinosa na plate, poreza na plate, doprinosa za penzije, doprinosa za zdravstvo? Koliko bi penzije bile veće? Najveća galama dolazi od onih koji su najviše krivi. Oni danas pričaju o proizvodnji. Meni je bilo dirljivo kada je jedan pripadnik stranke bivšeg režima počeo da priča o proizvodnji. Kad bih ja pričao o njegovoj proizvodnji, pričao bih nula sekundi, a kada bih pričao o njegovoj potrošnji, pa mogao bih da pričam godinama, mogao bih da pričam. Jedan sadi vinograd, živi na Vračaru. Možda očekuje da mu isplatimo podsticaje za sadnju zgrade na pašnjacima. Bilo je dirljivo gledati i slušati kako on priča o proizvodnji. Mislim da ga je i Tadži, onaj što šije najskuplja odela, dobro čuo. Njima ne verujem ništa. Ovaj budžet pokazuje da je Srbija na dobrom putu. Ko je na dobrom putu, brzo će dobiti saputnike. Ovde ima puno saputnika koji veruju u Srbiju koja je na dobrom putu. S druge strane su oni koji se tome ne raduju.

Država je složen i dugo pravljen, ozbiljan proizvod. Pravi se ciglu po ciglu. Zatekli smo kuću golih zidova, državu bez države, zemlju bez nade, zemlju bez budućnosti za sadašnje i buduće generacije. To je složen proizvod koji se pravi ciglu po ciglu i ova Vlada pravi temelje. Ja ne znam da li ću dočekati, pošto sam krhkog zdravlja, a i ove neke nezavisne organizacije ili neka tela su me nešto napali, pa ne znam šta mi mogu učiniti. Ne znam da li ću baš dočekati zbog tog krhkog zdravlja i njihovih napada, nezavisnih i nepolitičkih organizacija, ali ako ne dočekam ja znam da ćete vi Srbiju uspraviti.

Seljaci su napravili državu. Voždu ću reći – evo, ponovo gradimo državu Srbiju. Caru Dušanu ću reći – u Srbiji će ponovo vladati zakoni, a onda ću pored Novih Banovaca, starih Banovaca, gde je rođen Dimitrije Ruvarac, doći u moje Nove Karlovce, gde je završio školu, pa ću onda skočiti do Sremskih Karlovaca, kada usvojimo ovaj budžet, gde je sahranjen,otići na grob i podneti raport – gospodine Ruvarac, torba više nije prazna, Srbija je položila ispit iz prava da postoji. Dok mi guramo kamen uz brdo, ovi koji navijaju za kamen i koji skaču na kamen da što teže izguramo kamen uz brdo, da bi izvadili Srbiju iz nevolja u koje su je oni gurnuli, poštovani građani, vi odlučite. Neki ih nazivaju izdajnicima. Ja ne mislim da su oni izdajnici. Ja mislim da čak nisu ni neprijatelji koje treba poraziti i zgaziti. To su politički ne istomišljenici i ne dozvoljavam da im niko kaže da su izdajnici. Ja smatram da su oni nesrećnici za koje ne treba glasati, jer, poštovani gledaoci, svaki glas koji date za te nesrećnike vraća njihove grabljive ruke u vaše džepove. Hvala. Izvolite. Poštovana predsedavajuća, poštovani predsedniče Vlade i ministri, poštovane kolege i koleginice narodni poslanici, nažalost, ja mislim da mi nismo ovde da zabavljamo gledaoce i da konkurišemo nekom rijaliti programu, nego da razmatramo ozbiljne stvari od životnog interesa, upravo za te iste građane, i oni danas iščekuju da čuju šta ćemo mi to danas, odnosno ovih dana odlučiti od čega će im zavisiti život iduće godine. Ja želim da se osvrnem samo na nekoliko stvari, s obzirom na relativno kratko vreme koje imam. Kolega je spomenuo Nove Banovce, pa ću ja da iskoristim prisustvo i premijera i ministarke životne sredine. Tamo postoji jedna divlja deponija za koju sam ja već dva puta do sada podnosila zahtev za odgovor Ministarstvu i upućena sam da se obratim opštini, odnosno mesnoj zajednici da to pitanje reši. Ta deponija se već uskoro izliva na auto-put i ruglo je, pre svega. Druga deponija je kod Nove Pazove, a treća deponija kod Novog Sada. Ja ne vidim u ovom budžetu, molim vas da mi pomognete, gde se nalazi zeleni fond koji ste vi u septembru najavljivali da će ove godine biti usvojen i da ćemo konačno krenuti da rešavamo probleme u oblasti zaštite životne sredine? Očekujem da me, prosto demantujete, možda ja ne vidim dobro u ovih hiljadu stranica. Naime, nastavlja se serija nepovoljnih zakonskih propisa po poljoprivrednike, naročito za male nosioce porodičnih gazdinstava, jer ovaj Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju predviđa umanjenje subvencija za poljoprivrednu proizvodnju. O tome su već i neke moje kolege govorile, ja želim ipak i da ponovim, s obzirom da poslanička grupa LSV je upravo u ovoj oblasti podnela i amandmane. Tako da se u pogledu podsticaja za biljnu proizvodnju kaže, odnosno predviđenim izmenama, briše se reč – minimalni iznos od 6.000 dinara po hektaru i zamenjuje rečima – do 6.000 dinara po hektaru. Normalno, dalje, i u drugim subvencijama je slična situacija. Ono na šta želim da skrenem pažnju jeste član 8. U ovom članu 8. se kaže da se isplata vrši po redosledu podnošenja uredno podnetih zahteva, a podnosioci nepotpunih zahteva pozvaće se da dopune dokumentaciju i biće isplaćeni po dopuni istih, pazite na ovu definiciju, ako u trenutku dopune zahteva bude raspoloživih sredstava. Ove godine, koliko znam, subvencije su bile isplaćene negde do početka maja i ostali zahtevi posle tog datuma nisu više isplaćivani. Mi smatramo da je ovo vrlo opasno, s obzirom da daje prostor za korupciju, odnosno za mogućnost manipulacije, jer onaj službenik koji bude prihvatao zahteve može da zahteva dopunu itd, i da na neki način omogući, kako bi to rekli, našima da dobiju, a neki drugi da ne dobiju.

Podsetiću da postoji Strategija poljoprivrede i ruralnog razvoja Republike Srbije, koja je usvojena za period od 2014. do 2024. godine i koja treba da se operacionalizuje sa dva nacionalna programa, a to je Program razvoja poljoprivrede i Program ruralnog razvoja u petogodišnjem trajanju. Međutim, kako ispada, te nacionalne strategije obično služe ili u predizbornim kampanjama ili negde svaki mandat se izrađuju nove strategije koje se najčešće ne realizuju. Te strategije ostaju mrtvo slovo na papiru, jer ih ne prate izvori sredstava koja su neophodna za primenu unutar poljoprivrede. Tako ove godine u budžetu nije ispunjen taj strateški zahtev da najmanje 5% sredstava iz nacionalnog budžeta bude za agrarni budžet namenjeno. Naime, postavlja se pitanje – kako će u ovakvim okolnostima poljoprivrednici živeti kada ostare? Imam nekoliko podataka. Od poljoprivredne penzije živi oko 220 hiljada penzionera, a oko 100 hiljada je uskraćeno za to pravo, jer nisu uspeli da navrši potrebni staž od najmanje 15 godina, odnosno one uplate od najmanje 15 godina.

Poseban problem predstavljaju onih 100 hiljada poljoprivrednika koji nisu uspeli da uplate do 15 godina staža, nego su uplaćivali onoliko koliko su imali za pojedine periode, pa tako ima onih koji su uplatili za sedam, devet, 11 godina, a Zakon o penzionom i invalidskom osiguranju ne poznaje kategoriju vraćanja doprinosa ako se ne ostvari pravo na penziju, bez obzira na godina života. Posebno, recimo, naglašavam poziciju udovica i dece pokojnih penzionera, a njih je oko 25 hiljada.

To je ono što građane interesuje – koliko onih sredstava mogu dobiti da bi mogli da prežive? Moram da naglasim da malo ko uplaćuje doprinos penzioni na selu, jer se vrlo teško živi. Ja lično imam takve primere i u sopstvenoj široj porodici. Zato, ako država ne preduzme nešto, većina zemljoradnika će u starosti postati socijalni slučajevi i opet će doći na šalter države. Ja samo želim da naglasim, ako Vlada i Ministarstvo poljoprivrede misli da razvoj poljoprivrede može da se bazira samo na inostranim ulaganjima, onda to nažalost neće biti srpska poljoprivreda, profit neće ostajati ovde, a nažalost veliki broj poljoprivrednika će ili napustiti selo ili će biti tamo obični nadničari i živeti teško. Zahvaljujem. Poštovana narodna poslanice, vi ste danas prvi pokrenuli pitanja iz oblasti zaštite životne sredine i ja želim da kažem zbog vas, ali i zbog naših gledalaca, da je i ove godine opredeljen fond koji će biti iskorišćen u projekte koji se tiču zaštite životne sredine. Vi ste pomenuli „Zeleni fond“, mi smo ga najavili i tačno je da će biti uspostavljen. Da bi bio uspostavljen, potrebno je da budu usvojena ona tri zakona koja ste vi imali priliku da diskutujete i da o njima razgovarate sa predstavnicima Ministarstva nedavno ovde u Skupštini. Mi smo zaista učinili sve da oni što pre budu pred narodnim poslanicima, ali zbog procedura koje je bilo potrebno sprovesti pre sve kada se tiče saglasnosti od strane Evropske komisije, nismo uspeli pre nove godine. Nadam se da će biti u januaru, eventualno u februaru, a odmah iza toga sledi sve ono što nose ova tri zakona u smislu „Zelenog fonda“ Zarad vas i zarad javnosti, želim da kažem da je ove godine opredeljeno za poslove u oblasti zaštite životne sredine 5,27 milijardi dinara, to je za 1,6% manje u odnosu na prošlu godinu, prosto, u nivou je tih sredstava. Ova smanjenja se odnose na uštede na nivou centrale, da tako kažem, a što se tiče onih projekata koji se odnose na upravljanje otpadom, na projekte u oblasti zaštite životne sredine, kao što je recimo ispitivanje kvaliteta vode i sedimenata, zatim zaštite i očuvanje strogo zaštićenih vrsta, uspostavljanje ekološke mreže, uspostavljanje mreže „Natura 2000“, ništa nije uskraćeno. U tu svrhu je opredeljeno 4,18 milijardi dinara, što je oko 80% od ukupnog fonda za pitanja životne sredine. Pomenuli ste i divlje deponije i prosto smetlišta u Srbiji. Vi ste potpuno u pravu, ali ja moram vas da podsetim da pitanja uređenja deponija i uređenja tokova otpada nisu pitanja koja su u nadležnosti ministarstva. To su komunalna pitanja. Lokalne samouprave je trebalo već da uspostave sisteme upravljanja otpadom, da naprave regionalne deponije. Vi znate da je strategijom predviđeno više od 20 deponija, da samo je manji broj njih izgrađeno i sada se sa pravom postavlja pitanje – šta smo uradili u prethodnom periodu, u prethodnim godinama. Zašto ništa nismo preduzeli da taj posao završimo? Tako da je sada opravdano i ono pitanje koliko su te regionalne deponije zapravo sada u skladu sa savremenim trendovima u razvijenim evropskim zemljama. Vi znate, složićete sesa mnom, da se ovde zaista vrlo brzo menjaju i direktive i da se vrlo brzo iznalaze nova tehnološka rešenja, osavremenjavaju modeli upravljanja otpadom. Otpad više nije otpad, već sirovina u najvećem procentu, odnosno u najvećem udelu kada se radi o ukupnoj količini. S tim bi se složila i ovo je možda i prilika da podsetimo. Sve lokalne, pokrajinske sekretarijate, sve institucije sistema da svako sebe treba da nađe u ovoj priči, da postavi sebi pitanje - šta je uradio? Pa čak i naši građani treba da postave sebi pitanje - da li se dovoljno odgovorno odnose prema životnoj sredini, prema okruženju, prema generacijama koje dolaze? I to su pitanja koja treba postavljati i zahvaljujem vam se na prilici da ovo i sada kažem. Što se tiče subvencija, one su zaista na nivou prošlogodišnjih.

Prosto, vi i svi ostali treba da znaju da ovo što se sada uzima kao manjak, to je u stvari ono što Vlada dodatno opredeljuje poljoprivredi. Opredelila je prošle godine 4,5 milijarde, opredeljuje ove godine 9,7 milijardi. Ja moram da kažem i to je verovatno svim našim poljoprivrednicima jasno, velika su to sredstva za Republiku Srbiju. Prošle godine isplatili smo 35 milijardi, ove godine opet biti oko 35 milijardi. To je oko 800 miliona evra. Verovatno za neku ekonomski razvijenu zemlju, zemlju EU poput Holandije, Nemačke, to i ne bi bila neka velika sredstva, ali za Srbiju, s obzirom na sve ono što smo zatekli i što smo nasledili su zaista sredstva koja zaslužuju poštovanje i poštovanje nas koji smo u toj oblasti prema drugim kolegama koji su imali poverenja prema nama da nam ta sredstva opredele. I opet želim da kažem da ćemo se mi i na dalje truditi da svaki dinar agrarnog budžeta, baš kao što je malopre i premijer rekao, zapravo ode u poljoprivredu, da bude iskorišćen na najbolji mogući način onom koji zaista obrađuje zemlju, a ne onom koji samo na osnovu posedovne liste dobije sredstva iz agrarnog budžeta i ne iskoristi ih na pravi način. To je naša misija, to je naš zadatak i mi verujemo da ćemo uspeti. Pozitivni rezultati prošlogodišnji, uprkos poplavama, nam daju za pravo da budemo optimisti. Ovogodišnji rezultati, prvih 10 meseci su takođe dobri. Bolji su nego prošlogodišnji. Mi smo prosto optimisti i verujem da su i naši poljoprivrednici optimisti. I još jednom, zahvaljujem na pažnji, zahvaljujem na pitanjima, a sve pojedinosti ćemo sasvim sigurno moći i šire i bliže da elaboriramo kada budu na dnevnom redu amandmani. Hvala lepo. Nada Lazić, kratko hoćete? Da. Samo želim da iskoristim priliku da je ovde i ministar finansija, odnosno kakav je stav u pogledu konačnog formiranja „Zelenog fonda“, pravog „Zelenog fonda“, da konačno počnemo da rešavamo pitanje iz oblasti životne sredine, jer sećate se i videli ste sigurno svi, ovaj pregled stanja, odnosno mišljenja EU u oblasti o životnoj sredini, odnosno Poglavlje 27, da tu ne stojimo sjajno, da smo i u pogledu otpada i u pogledu voda izuzetno loši Zato pitam da po tom pitanju nešto kažemo, jer ovako kako je sada, a vidim da to očigledno to još uvek nije prioritet dok je i premijer izašao, da jednostavno pokušamo da krenemo da se pomerimo sa mrtve tačke jer ćemo doći u situaciju kada nam budu sredstva na raspolaganju da nećemo biti spremni da ih uzmemo. Dubravka Filipovski, a neka se pripremi Dušan Petrović. Zahvaljujem predsedavajuća. Kolege i koleginice narodni poslanici, uvaženi ministri, poštovani građani Srbije, mi smo danas u toku današnje rasprave od premijera i članova Vlade na jedan veoma konkretan i sveobuhvatan način čuli o rezultatima sprovođenja ovog aktuelnog budžeta za 2015. godinu, ali i planove realizacije predloga budžeta za 2016. godinu. Ne mogu ovom prilikom da se takođe ne osvrnem na prošlogodišnju raspravu kada su mnoge kolege pokazale nevericu u realizaciji ovog budžeta. To je njihovo legitimno pravo, ali sve ono što se realizacijom budžeta pokazalo demantuje u cilju i pomaka u privrednom oporavku, u socijalnim davanjima koja nisu smanjena zbog štednje koju smo imali i to su pozitivni koraci koji su nekoliko puta rečeni u današnjoj raspravi i mislim da ih treba Molim samo malo tiše u sali jer poslanica je već počela da viče. Takođe, predlog budžeta, svakog budžeta je otprilike odslikavanje ekonomske politike Vlade RS i ovaj predlog budžeta je po mom dubokom mišljenju i mojih kolega iz poslaničke grupe NS usmeren na konsolidaciji budžetskih rashoda i sprovođenje strukturnih reformi. Mislim da je ovaj predlog budžeta dokaz da idemo u pravcu stvaranja jedne stabilne poreske politike. Na to nam ukazuje konstantna naplata poreza. Zato je važno dalje jačanje kapaciteta poreske uprave i uspostavljanje bolje koordinacije inspekcijskih službi. Beležimo, kao što je rečeno, kontinuirano smanjenje deficita u štednji na svim nivoima, transformiše se javni sektor u jedan efikasan, delotvoran i racionalan sistem, čime se stvaraju preduslovi za stvaranje boljeg poslovnog okruženja, a što može da omogući porast investicija, bolju produktivnost i konkurentnost privrede. Takođe, plan ovog budžeta je da se u narednoj godini zaustavi rast javnog duga i da on od 2017. godine počne da pada. Projektovani BDP je planiran za otprilike 2%, a za mene je veoma važno da kažem - prvenstveno zahvaljujući oporavku privatnog sektora. Rekla bih da je ovaj budžet pažljivo planiran, da ide u dobrom pravcu zaokurživanja trogodišnjeg ciklusa fiskalne konsolidacije i, kako je danas minisar Vujović rekao, u pravcu ubrzanog razvoja. Planom štednje na rashodnoj strani stvaraju se i sve bolji uslovi za investiranje u infrastrukturu, što se najbolje vidi iz plana završetka koridora. Dakle, mi na jednoj strani imamo politiku dugoročnih reformi i štednje, a na drugoj već viđena zaduženja, lažna obećanja da će, recimo, građani dobiti po hiljadu evra od procesa privatizacije. Mi u ovom trenutku plaćamo veliku cenu zabluda, ekonomske neodgovornosti, ali je vrlo važno da račun naše finansijske neodgovornosti ne ostavimo našoj deci i budućim generacijama. Zbog toga mislim da je naša odgovornost velika i da je pred nama zajednički zadatak da do 2020. godine stabilizujemo finansije i pokrenemo privredu. Zbog građana Srbije, rekla bih da smo mi pod konstantnim monitoringom EU, kao zemlja koja za nekoliko dana treba da otvori poglavlja, da imamo obaveze koje su definisane u 35 pregovaračkih poglavlja i zato je važno da se zna za šta je ko odgovoran, koliko je kome prolazno vreme i kakve je ko ciljeve postavio. Treba da postavimo sebi visoke ciljeve, da učimo od drugih razvijenih zemalja i da primenjujemo njihova iskustva. Pomenula bih Nemačku, njihov Budenstag je prošle godine usvojio posle 40 godina prvi put budžet koji nije imao deficit. Premijer je spomenuo da je sledeća godina reforma obrazovanja, što je veoma važno. Bila bih veoma zadovoljna kada bih mogla da vidim finski model, koji ima fantastične rezultate u toj zemlji i koji bi trebao i nama da posluži kao osnova za reformu našeg sistema obrazovanja. Ono što mislim da je veoma važno reći, paralelno sa reformama obrazovanja, veoma je važno da motivišemo pre svega mlade ljude i one koje racionalizacijom državne uprave ostaju bez posla, da svoju egzistenciju traže u privatnom biznisu, u privatnim kompanijama, kod novih investitora, a ne u javnim preduzećima i državnim institucijama, i da naše društvo transformišemo iz službeničko u preduzetničko. Mislim da ćemo onda biti u prilici da kažemo - uspeli smo u nameri da planiramo ambijent koji daje jednoj državi mogućnost da se razvija. To je po mom dubokom mišljenju važan cilj. Drugi važan cilj politike ove Vlade mora biti suzbijanje sive ekonomije i volela bih da od ministra Sertića ili ministra Vujovića čujem planove za narednu godinu u toj oblasti. Zamolila bih i da mi gospođa Kori Udovički odgovori na pitanje - šta je sa registrom zaposlenih u državnim upravama? Najavili ste to. Sve u svemu, mislim da je ovo jedan dobar budžet i još jednom da kažem da će poslanička grupa Nove Srbije u Danu za glasanje podržati ovaj predlog budžeta. Prvo da pozdravim vaše interesovanje za takvo jedno tehničko pitanje koje je zapravo izuzetno važno da bismo bili u stanju da sprovedemo promene na kojima radimo na trajan način. U ovom trenutku, u skladu sa Zakonom o registru, mi smo pripremili potrebne podzakonske akte da se do kraja predefiniše kako treba da izgleda unos podataka. Međutim, pripremljen je i potpuno spreman indeks, šifarnik za katalog za radna mesta, koji je pripremljen. Sada, s obzirom na to da su IT-eksperti u Trezoru u ovom trenutku bili prezauzeti sa budžetskim zakonom, odložili smo za januar informatičku pripremu registra, da bi se ta uredba i šifarnik uneli.

Tako da, očekujemo da će onda od februarskih podataka moći da se prati broj zaposlenih i njihove zarade na mnogo pouzdaniji način. Hvala. Hvala.

Hvala lepo. Poštovana gospođo predsedavajuća, poštovane kolege, ne mogu da ne počnem sa jednom stvari koju je ovde predsednik Vlade otvorio. Pošto, kao što je manje-više svima poznato, živim u Šapcu, a on je danas ovde rekao da će u Šabac doći jedna ogromna investicija, koja bi trebalo da zaposli u početku 1700 ljudi, želim da samo nekoliko reči kažem o tome. Pošto je cela ova stvar u nekakvom statusu poverljivosti, niko pre predsednika Vlade o tome nije govorio, neću ni ja baš previše o detaljima, nisam siguran šta tu sme da se kaže, a šta ne, ali želim da odam priznanje gradonačelniku Šapca, Nebojši Zelenoviću i njegovom timu, koji su u ovih prethodnih više od pola godine napravili izvanredan odnos poverenja sa ovim velikim investitorom. Očekujem da sada Vlada Republike Srbije završi svoj deo posla, pošto oni pregovaraju o onome što spada u nadležnost Vlade Republike Srbije i Šabac, kao grad koji ima svakako najveću industrijsku zonu u Srbiji, verovatno najbolje uređenu ili jednu od najbolje uređenih industrijskih zona na celom Balkanskom poluostrvu, je sa odličnom upravom, na čelu sa gradonačelnikom Zelenovićem, napravio jedan veliki iskorak koji će svakako građanima već od iduće godine otvoriti prostor za značajan i bolji život. To je rezultat jedne dugogodišnje dobre politike koja se u tom gradu vodi. Stranka Zajedno za Srbiju će glasati protiv budžeta, zbog toga što ovaj budžet predstavlja u stvari jedan brojčani iskaz ekonomske politike. Ništa nemam naročito novo da kažem u odnosu na ono što govorim već četvrti put. Moje je uverenje da se u Srbiji ne vodi dobra razvojna ekonomska politika. Šteta je što je predsednik Vlade otišao, ali tu je ministar finansija, tu je i gospođa Kori Udovički, pa mislim da za njih dvoje imam nekoliko stvari za koje držim da su jako važne. Smatram da ne postoji jasna ekonomska razvojna ideja. Gospodine ministre, meni i dan danas nije jasno, kao što mi nije bilo jasno i pre četiri godine, zbog čega Srbija ne uđe u jedan snažan projekat navodnjavanja koji bi trebalo da dovede do toga da imamo preko milion hektara zemljišta pod navodnjavanjem. Svaki hektar koji ima sistem za navodnjavanje i odvodnjavanje ima i do pet puta veću zarađivačku sposobnost nego što ima kad je u ovakvom stanju. Vode se velike bitke oko Zakona o poljoprivrednom zemljištu. Naravno, te bitke su utemeljene na interesima ekonomskim. Neko kaže da Vlada nema legitimne interese, neko kaže da poljoprivrednici koji protestuju nemaju legitimne interese, a ja postavljam pitanje – zbog čega mi ne ulazimo u projekat navodnjavanja? Ko god da je vlasnik zemljišta, sad je negde preko 200 hiljada hektara zemljišta pod navodnjavanjem, možemo da imamo milion i 200 hiljada hektara. O tome smo pričali dok vi niste bili ministar na raznim mestima, a jednog se baš sećam. Ja nemam objašnjenje zbog čega četiri godine, a godine 2012. smo radili ono koliko je u budžetu bilo para i napravili smo velike iskorake. Druga velika stvar, energetska efikasnost. Milion i 500 hiljada kuća i stanova u Srbiji greje se na gas, daljinsko grejanje, i što je najvažnije, na električnu energiju, što je najlošiji način grejanja. Gospođa Udovički je bila i ministar energetike i radila je mnoge druge stvari, bavi se time i zna da je to tako. Dve i po milijarde evra treba da bismo izolovali kuće i stanove. Moje uverenje je da bi Vlada sa dobrim pristupom mogla da subvencioniše kredite i da jako podstakne građanstvo da uloži svoj novac. Računi za grejanje mogu da budu i do 50% niži nego što su sad, sa ogromnim posledicama pozitivnim za makroekonomske sve pokazatelje. Multiplikatori u građevinarstvu su ogromni, 70% od ove dve milijarde evra treba da su poslovi koje bi trebalo da izvedu građevinske firme, 30% je vrednost materijala koji bi trebalo da bude proizveden, izolacionog. Slovačka je ovaj posao završila za četiri godine, ja mislim pre deset ili dvanaest godina. Slovačka je zemlja manje-više sa istim performansama kao Srbija. Ove dve stvari samo bi, po mom uverenju, potpuno nas stavile u jednu drugu situaciju, a ne da pričamo o tome da li smo napravili epohalan uspeh zato što imamo 0,8% rasta, kad smo imali 1,8% pad u protekloj godini i da ovde potrošimo silnu energiju oko toga da li je 2009. godine kriva svetska ekonomska kriza ili loša ekonomska politika Vlade. To je bio pad nešto manje od 4% Tu energiju, ukoliko bismo uložili u neke od ovakvih stvari, mislim da bismo imali sasvim drugačiju situaciju i da bismo mogli da govorimo o rastu koji je svakako negde od 5%, pa na više. Gospodin Antić i on je negde, ako dobro vidim, a, ne, tu ste, gospodine ministre, zaklonjeni ste pa vas ne vidim. Isto pitanje kao prošle godine – napravili ste mali progres. Zašto ne vršite pritisak na Naftnu industriju Srbije. Ja vidim da oni beže od hidrokrekinga kao đavo od krsta, pa će da, po svoj prilici, rade neku tehnologiju koja je manje dobra za nas, mislim na državu kao suvlasnike, manje dobra za NIS, kao kompaniju. Duboko verujem, a bio sam u Upravnom odboru NIS-a svojevremeno, da postoji ozbiljna mogućnost da napravite pritisak, vi, predsednik Vlade, ministar finansija, ministar privrede. Čujem sada da ste napravili neki progres oko ovog produktologa ovde prema Rumuniji. Kapitalna stvar, otvara se tržište od najmanje novih dva miliona korisnika za Naftnu industriju Srbije. Pa to je i političko pitanje. Opet možemo ovde da potrošimo silne sate polemišući da li je dobro ili nije dobro što je NIS prodat „Gaspromnjeft“-u. To sad nije važno. Važno je da možemo da napravimo ozbiljne iskorake. Pet stotina miliona evra bi trebalo da bude ta investicija, četiri godine. Pa koliko je to procenata sa multiplikatorima povećanja bruto društvenog proizvoda samo po ovom osnovu? Gospodin ministar, kao i ja i kao svako ko ima nekakva saznanja o ovome, zna vrlo dobro da NIS, ako ne bude sproveo tu investiciju, će da bankrotira, sa svim, gospodine Vujoviću, posledicama na fiskalne prihode. To je među ljudima koji imaju dodira sa ovom oblašću opšte poznata stvar. Druga velika tema, zaboravio sam oko biomase takođe, meni nije jasno zbog čega ne podstičemo produkciju biomase. Sve toplane, uključujući i beogradske koje su verovatno više od polovine svih instalisanih kapaciteta, sve toplane u Srbiji mogu da koriste biomasu. Neko je ovde pričao o trgovinskom deficitu, o platnom, bilansnom deficitu, pa kao što, naravno, svi dobro znate, suština ili najveći deo tog deficita jeste uvoz nafte i gasa, to je direktno smanjenje deficita, sa direktnim olakšanjem posla koji centralna banka ima i tu ste, gospođo Udovički, bili ste i guverner banke, pa znate i kako to izgleda. To su proste stvari. Ne znam zašto država to ne radi. Druga velika politička stvar jeste posledica politike koju vodi Vlada Republike Srbije. Sistematski, korak po korak, kroz razne zakonske projekte, vi centralizujete Srbiju. Suština politike stranke Zajedno za Srbiju jeste decentralizacija, zbog toga što moje uverenje i ljudi koji su u stranci Zajedno za Srbiju jeste da, dok ne budemo otvorili prostor za milione ljudi da imaju pravo da odlučuju i da tako dosegnu najveći mogući stepen slobode, mi ne možemo da imamo razvoj održiv. Vlada centralizuje zemlju iz meseca u mesec, iz godine u godinu. Vi ste danas, gospođo Udovički, imali težak sastanak u Stalnoj konferenciji gradova i opština. Treba da objasnite taj zakon ovde, videćemo kada će da dođe, verovatno vrlo brzo, zbog čega bi trebalo da bude smanjen, evo, sad ovde znaju, mnogi su ljudi, bez obzira da li su u vladajućoj većini ili su u opoziciji, treba da bude smanjen procenat poreza na zarade, koji u ovom trenutku ostaje lokalnim samoupravama, a onda ćete da povećate transfere. Znači, sada, gospodine ministre, bolje ćete vi da gazdujete sa politikom u Vranju, Valjevu, Šapcu, Beogradu, nego što će to da rade gradonačelnici. To je samo jedan pokazatelj, doduše, vrlo važan i vrlo bitan, pošto se radi o velikim parama. Zašto Vlada na sebe uzima prava, kaže sad predsednik Vlade ovde da ste neke pare delili. Ja ne znam, grad Šabac nikakve pare ne dobija, duguje mu država. Milion i po evra, po osnovu duga za izgradnju bazena, i tri miliona evra ne može grad Šabac da naplati svoja potraživanja, zato što, evo, sad nije tu gospodin Sertić, ne može da se sprovede kako treba stečajni postupak nad fabrikom ili holdingom „Zorka“, sada da to dalje ne obrazlažem. Znači, sada od milosti, volje, dobre volje, lože volje Vlade zavisi da li ćete imati transfer ovakav ili onakav, a porez na zarade, pošto je politika usmerena, bogami, skoro celu deceniju, da gradovi i opštine, što je i normalno, poboljšavaju uslove za investiranje, atmosferu, efikasnost, administrativni kapacitet, itd. Znači, sada ono što bi trebalo tu da bude za one koji su dobra posledica, povećanje broja zaposlenih, da poveća opštinske prihode, sada ćete da uzmete 30% To nije fer, to nije dobro, to nije korisno, to je loša politika. Vidim, predsednik Vlade sada govori o tome da treba obdaništa da pređu u nadležnost države, domovi zdravlja imaju nekih problema. Ja mislim da je valjda normalnije da napravite pravila, pa ko je dobar - da ga podržite i nagradite, bez obzira kakva je politička većina u kojem gradu, a ko je loš - da ima sankcije, pa ko nije sposoban da vodi domove zdravlja, dakle, mislim na gradove i opštine, i ko nije sposoban da vodi predškolske ustanove, pa onda neka mu država privremeno oduzme upravljanje tim institucijama iustanovama, a ko je sposoban, zašto biste to radili? Eto, dakle, to su neka pitanja na koja ja nemam odgovore iz godine u godinu. Razvoj i činjenica da nema suštinskih ideja za ekonomski razvoj i činjenica da Vlada centralizuje zemlju su razlozi zbog kojih Zajedno za Srbiju neće glasati za ovaj budžet, kao što je to bio razlog i pre godinu dana i pre dve godine i pre tri godine. Videćemo šta će biti iduće godine.

Sem poslednje rečenice, sve sam vaše ideje razumeo. Ne razumem kakve veze ove ideje imaju, koje inače podržavam sa glasanjem za ovaj budžet, gde, nažalost, čini mi se da nema prostora da se ovo sada u ovoj fazi aktivira. Pre godina dana ste tačno rekli iste stvari i svaku od njih podržavam i pojedinačno, i kao ideju i kao projekte. Problem je u tome što kod nas postoji razjedinjeno upravljanje investicionim projektima. Mi trenutno pokušavamo, i sami i u saradnji kolega iz EU i uz saradnju drugih konsultanata, da objedinimo upravljanje investicionim projektima, da bismo mogli da ih sagledamo u celini, da pogledamo gde su prioriteti i da preusmerimo resurse. Vaše ideje su jako dobre, i navodnjavanje i biomasa i energetska efikasnost, ja to takođe navodim kao primere. Znači, svuda u svetu se ogromne uštede ostvaruju time što se prelazi na efikasne prozore, na efikasne izolacije, na sve ostalo, šta više, kolega koji vodi tu kancelariju u okviru Vlade predlaže da se ovim projektima škola i bolnica uvede i energetska efikasnost, kao sastavni deo. Navodnjavanje to je već mnogo krupniji projekat. Ja vam predlažem da mi napravimo poseban radni sastanak oko toga koji bi projekti bili prioriteti, kako da se ti projekti kandiduju, kako da se razrade i kako da se o tome radi. Mislim, da prostor koji sada imamo u budžetu, u ovom trenutku kada je budžet već napravljen, nažalost, prekasno. Moj predlog, svakako da to uradimo, ali nemojte da čekamo ponovo sledeću budžet da dođe, molim vas da što pre napravimo taj sastanak. Sazovite sastanak, pozvaćemo sva ministarstva koja su povezana i krenućemo o tome da pričamo. Šest meseci pripremamo taj zakon.

Pozivamo sve koji imaju sugestije kako to da se unapredi da nam kažu – nije u redu iz konteksta vaditi. Znači, predlog je bio da se poprave korekcije tog zakona koji je urađen pre četiri, pet godina, koji je napravio ogromne razlike u veličini transfera pojedinim lokalnim samoupravama. Cilj nam je da taj, ciljevi su nam vrlo jasni, da li smo to dobro uradili to je na svima koji su sudelovali u ovom procesu da nam kažu. Cilj je, da bi se izvršila preraspodela mora da se poveća deo kolača koji se preraspodeljuje. Znači, drugim rečima ovaj porez na dohodak koji se sada deli u procentu 20% Republici, 80% lokalnoj samoupravi, odnosno u slučaju Beograda 30%, 70%, da se taj deo poveća da bi se napravio veći kolač iz koga može da se preraspodeli po opštinama. Ako ostajemo u okviru ovog malog dela, tu nema šta da se raspodeljuje i onda imamo opštine koje su strašno neravnomerno raspoređene. Želimo da prepoznamo poreski napor opština, a to ćemo meriti tako što ćemo gledati kako opštine realizuju ustupljene poreze u one koji su njihovi sopstveni izvori prihoda. Kako opštine razrezuju poreze, nepokretnosti i ostalo itd, i želimo da preispitamo validnost nekih oblika izvora prihoda na lokalnom nivou gde čini mi se da postoji neverovatna raznolikost i postoji nešto što mimo želje opština u stvari tera biznise, projekte iz opština. Pomenuli su danas ovde i premijer i drugi da tzv. firmarina se pretvorila u svoju suprotnost. Neka opština naplaćuje firmarinu 800 hiljada, milion, itd, a neke opštine su o tome vrlo razumne. Interesantno je da su razumne one opštine koje imaju najviše investicija, a vrlo nerazumne opštine koje nažalost, čini mi se, u grču svog nemanja se hvataju, to je u stvari teraju biznise odatle. Najgore od svega što velike firme kao što su državne firme, kao što su EPS, kao što je „Pošta“, kao što je „Telekom“ itd, plaćaju ogromne troškove na te firmarine. Predlažemo da se i to preispita i da se to drugačije definiše. To je smisao diskusije ovog zakona, aktivirajte se i vi, možemo da pravimo i posebnu sesiju Odbora za privredu i finansije i da u okviru toga vidimo šta može da se uradi.

Neki od ovih projekata su vrlo ozbiljni, ali zahtevaju mobilizaciju resursa na mnogo široj bazi.

Ja bih da odgovorim na komentar o centralizaciji koja se intenzivira ili sprovodi u prethodnom periodu. Činjenica je da ima određene centralizacije koja je po mom mišljenju logičan i u kratkom roku potreban odgovor na činjenicu što je u prethodnom periodu decentralizacija urađena polovično na takav način da je jednostavno vrlo često u najvećem broju slučajeva nemoguće odlučiti, odnosno u potpunosti staviti odgovornost za odluke koje se donese na jednog aktera. U svemu što je decentralizovano na odlučivanje lokalnim samoupravama ostavljena je neka veća ili manja diskrecija, prostor za intervenciju, ograničenja, u propisima i slično, u odlučivanju na nivou Republike. Ništa nije bilo urađeno kako treba do kraja što dovodi do toga da je odgovornost u poslovanju lokalnih samouprava stvar lične sklonosti i zapravo velike borbe pojedinaca koji odluče da preuzmu na sebe odgovornost i da se ponekada zapravo bore sa nelogičnošću sistema u kom su zatečeni. U takvoj situaciji je ponekad bolje centralizovati odluku pa da je bar jasno ko je donosi i da je donosi do kraja, a bez ikakve sumnje na srednji rok, a pogotovo na duži rok Srbija mora da se decentralizuje. Sasvim se slažem sa vama da vi ne možete da zamenite inicijativu, energiju, kreativnost, miliona ljudi kojima je vlast na lokalnom nivou tu pri ruci da se sprovode inicijative i politike kakve su potrebne i kakve najviše odgovaraju uslovima koji oni najbolje poznaju. U svakom slučaju ja sam baš danas na stalnoj konferenciji gradova i opština pozvala stalnu konferenciju da organizujemo jedan dijalog upravo o ovoj temi. Srbija mora da donese strategiju decentralizacije do sredine naredne godine. Mi smo se na to obavezali svojim akcionim planom za reformu javne uprave. Najbolji način da se na sistematičniji, konzinstentniji način decentralizuje uz jačanje finansijske odgovornosti uz jačanje jasnoće sistema odlučivanja kako bi se znalo ko kome polaže račune zašto mora da se odredi upravo u jednom dijalogu. Neće moći i ne sme da niko pokuša da ovog puta taj proces uradi na način na koji je to rađeno u prošlosti, u pet minuta, odlukama sa kojima se prosto odjednom išamara lokal. U tom kontekstu smo se dogovorili da ćemo ići u detaljniju diskusiju Zakona o finansiranju lokalnih samouprava. Ciljevi zakona su jasni, a sredstva sigurno mogu da budu popravljena. Imala sam prilike već danas da čujem neke dobre sugestije sa nivoa rukovodstva lokalnih samouprava. Najvažnije je sada da svi koji uđu u taj dijalog budu načisto, da mi ne možemo da napravimo sistem u kome neko, u ovom slučaju, lokalne samouprave stalno očekuju da će neko drugi, u ovom slučaju Republika i republički budžet da ih nekako spašava. Mi imamo resursa koliko imamo i mi moramo da napravimo sistem u kome će od tih resursa jasnom podelom odgovornosti, jasnom podelom nadležnosti, jasnim podsticajima da svaka lokalna samouprava učini za sebe najviše što može. Povećati taj kolač, a ne gledati kako da ga preraspodeljujemo. I to je ono što sada, ta rešenja koja će da budu na takav način i podsticajna i istovremeno jasna, sa jasnom disciplinom i odgovornošću za uspehe lokalnih samouprava moraju da se iznedre sada iz diskusije i kako Zakona o finansiranju lokalnih samouprava, tako i jedne vizije diskusije kako da se vlast u Srbiji nadalje decentralizuje na sistematičan način, na dosledan način. Vaša sugestija koju ste spomenuli da u krajnjoj liniji oni koji su neodgovorni budu kažnjeni time što im se oduzme kapacitet odlučivanja, jeste upravo jedno od rešenja o kojima razmišljamo kao o srži istinskog dovršavanja ili zatezanja finansijske discipline u lokalnim samoupravama. Mi moramo da uvedemo neku vrstu koncepta, ako treba u krajnjoj liniji i stečaja lokalne samouprave kojom je loše finansijski upravljano tako što se zapravo stavlja pod jednu vrstu prinudne finansijske uprave, uz minimalno smanjivanje suverenosti građanskog odlučivanja o pitanjima koja nisu finansijske prirode, ali bez toga nećemo moći da izađemo iz lošeg finansijskog stanja i prebacivanja odgovornosti koja trenutno postoji između lokalnih samouprava i Republike. Reč ima narodna poslanica Jadranka Joksimović, izvinjavam se, pre toga reč ima ministar Aleksandar Antić. Dame i gospodo narodni poslanici, nekoliko komentara vezano za ovo o čemu je gospodin Petrović govorio. I ja bih krenuo od onoga o čemu je premijer, a i gospodin Petrović, govorio vezano za investicije i industrijsku zonu u Šapcu, samo u pravcu toga da je to jedna, da kažem, aktivnost koja zahteva zaista široku akciju i lokalne samouprave, Vlade i javnih preduzeća i u sklopu toga, jedan od važnijih segmenata razvoja te lokacije, koji treba da omogući priliv tih investicija, jeste upravo, da kažem, i energetsko opremanje tih lokacija i obezbeđivanje neophodne količine električne energije. Upravo iz tog razloga, u dogovoru sa lokalnom samoupravom i gradonačelnikom, smo u program za 2016. godinu stavili značajno povećanje te transformatorske, odnosno distributivne stanice u Šapcu, koja treba da omogući da se priključe novi korisnici, pogotovo veliki korisnici koji se najavljuju. To je bilo u planu za neke tamo kasnije godine, 2017. i 2018, ali smo zajednički prepoznali to kao prioritet. Po pitanju ovih tema koje je gospodin Petrović naveo, u potpunosti se slažem da su to izuzetno značajne teme, pri čemu ne mogu da se složim samo oko toga da nije napravljen značajan ili nikakav ozbiljniji iskorak. Pre svega, sa stanovišta energetske efikasnosti se uporno čine neki koraci koji treba da nas uvedu u neke ozbiljne aktivnosti. Podsetio bih da prošle godine i ove godine u budžetu Ministarstva energetike se nalaze stavke koje upravo podstiču i stimulišu projekte iz oblasti energetske efikasnosti. Nažalost, ta sredstva su mala. Ni ja neću da se žalim poput kolege Dačića, ali budžet Ministarstva energetike je izuzetan i skroman, pogotovo skroman u tim projektima koji treba da dovedu do razvoja neke nove vrednosti, ali objektivno, takav je trenutak i ostaje nam onda da budemo kreativni. Ta kreativnost u ovakvim situacijama se ogleda u privlačenju određenih projekata koji mogu da imaju što donacija od strane, pre svega KFW, povoljne kreditne stope ili određene aranžmane koje treba da aktiviraju i privredni kapital u takve projekte.

Mi nismo to mogli da uradimo brže i bolje u kraćem vremenu, jer smo za ovih godinu i po dana kao Ministarstvo doneli tri izuzetno značajne strateške stvari – Zakon o energetici, Zakon o rudarstvu i Strategiju razvoja energetike do 2025. godine, sa projekcijom do 2030. godine. Upravo smo u svemu tome predvideli nekoliko kapitalnih stvari, a jedna od tih kapitalnih stvari je ono za šta smo se obavezali, što nam nameće energetske direktive EU da do 2020. godine za 9% smanjimo finalnu potrošnju energije. Za to ima određenih projekata, napredaka, a ja mislim da smo mi do sada 1,5% smanjili u odnosu na referentnu 2010. godinu, ali ima još uvek puno posla pred nama.

Znači, mi smo prepoznali to, znamo šta su nam parametri, znamo šta su nam ciljevi i dajte da napravimo svi zajedno ozbiljne izmene i dopune zakona kojima ćemo postaviti taj okvir i definisati zajedničke ciljeve. Da naslonim na to priču o biomasi, a pretpostavljam da je vam promaklo, kao što je i većini javnosti promaklo da smo mi pre nekoliko nedelja potpisali kao Vlada Ugovor o donaciji od 1,6 miliona dolara za razvoj šest projekata, za proizvodnju kombinovanih objekata, za proizvodnju električne i toplotne energije. Znači, 1,6 miliona dolara smo dali bespovratnih sredstava za razvoj šest takvih objekata na teritoriji Vojvodine, polazeći od toga što procenjujemo da je to veliki potencijal. U Strategiji razvoja energetike, mi smo definisali da je godišnji potencijal iz biomase oko 3,3 miliona tona ekvivalenta nafte, otprilike je to 50:50, što iz poljoprivrede, što iz onog našeg šumskog potencijala. Vi znate da je ukupna potrošnja nafte i naftnih derivata na teritoriji Srbije, otprilike tri i nešto miliona litara, otprilike sve ono što potrošimo nafte, naftne derivate, TNG-a, dizela, kerozina, sve je to negde na nivou našeg potencijala za proizvodnju energije iz biomase. Ja verujem da tu postoji ogroman potencijal i verujem da ćemo znati da taj potencijal stavimo u određenu funkciju. Verujem da na teritoriji istočne Srbije, trebalo bi da prebacimo sisteme daljinskog grejanja na te kombinovane energetske objekte, koji bi proizvodili i električnu energiju i toplotnu energiju i naravno, na tome treba raditi. Znate da za razvoj takvih projekata je potrebno ozbiljno vreme. Konačno, mislim da smo u proteklom periodu zaista napravili ogromne korake, to nisu iskoraci, to su koraci, vezano i za naše ruske partnere iz „Gasproma“, rešavanje svih onih višegodišnjih nerešenih problema vezano za dugovanja, međusobne odnose i imovinu i slično. Jedan od tih segmenata gde smo već pri kraju, odnosno radna grupa, a ja očekujem da će u toku sledeće nedelje taj posao okončati, jer to su polazne osnove za razvoj NIS, na osnovu koje će se napraviti strategija razvoja NIS-a do 2025. odnosno do 2030. godine, gde su definisani svi prioriteti i svi razvojni projekti koji treba da se realizuju. Premisa celog tog dokumenta upravo leži na tome da NIS mora biti profitabilna kompanija, bez obzira koju naftu koristi, da li je to domaća, uvozna nafta. Mi postavljamo jedan takav sistem i jedan od segmenata postavke tog sistema je u okviru one neke planirane prerade u rafineriji od nekih pet miliona tona godišnje, da se uspostavi sistem duboke prerade, a mi smo je definisali i ona ulazi u investicionu fazu. Postoji ozbiljna polemika i mislim da to dobro znamo i vi i ja na temu da li je to hidrokreking ili koksovanje, postoje razlozi i za jedno i za drugo. Hidrokreking, bez ikakve dileme jeste efikasnija metoda duboke prerade. Sa druge strane je značajno veća investicija i sa treće strane postoje određene rezerve kod strane Gaspromnjefta sa stanovišta pouzdanosti te tehnologije. Sa druge strane određene strukture, odnosno određeni organi u okviru Nafte industrije Srbije su se u ranijem periodu već izjasnili za koksovanje, kao metodu.

Mi pokušavamo da tu stvar i dalje analiziramo sa našim partnerima iz Gaspromnjefta, ali je u ovom trenutku to teško vratiti tih nekoliko koraka unazad. U svakom slučaju, ono što je za nas, u ovom trenutku, najznačajnije je da upravo duboku preradu stavimo u prioritet Naftne industrije Srbije i da to kao država, Vlada i politika uguramo u finansijski i operativnu realizaciju, a stručnjaci nek se još malo ispolemišu na temu da li je to hidrokreking ili koksovanje. Ono što ste dobro primetili da u toj strategiji, odnosno tim polaznim osnovama i verujem sutra u strategiji ima dosta nekih dobrih elemenata u odnosu na raniji period. Jedan od njih jeste i finalizacija i stavljanje u potpunu funkciju produktovaizmeđu Pančeva i Temišvara, koji, pre svega, predstavlja taj razvojni korak, jer mi osećamo, nadam se, i imamo dobre analize da taj region zapadne Rumunije gravitira ka našem tržištu i da je sa stanovišta transporta to najbrža, najpouzdanija, najefikasnija linija snabdevanja tog regiona, jer su druge rafinerije u Rumuniji po 300-400 kilometara udaljene od te oblasti. Ja lično mislim da taj projekat će doneti jednu dodatnu injekciju i vetar u leđa NIS i verujem da će NIS nizom ovih mera koje mi zajedno sa njima realizujemo uključujući i mere koje treba da obezbede da više ne dugujemo, koliko smo im dugovali u proteklom periodu, da će ostati stabilna, efikasna kompanija i jedan od stubova naše ukupne privrede i ekonomije. Hvala. Reč ima ministar Jadranka Joksimović. Zahvaljujem predsedavajući. Mislim da je vrlo važno pitanje koje ste vi postavili vezano za prioritizaciju projekata i upravljanje strateški najvažnijim projektima i samo bih dopunila kolegu Vujovića, pošto mislim da je možda zaboravio da pomene da je Srbija zapravo prva država u regionu koja je formirala Nacionalni odbor za investiciju u oblasti infrastrukture. Mi smo održali već dva, treći sastanak će biti u januaru, koji zapravo kroz jedinstveni pregled infrastrukturnih projekata tzv. „singl prodžekt pajplajn“ znači vrši, da kažemo, ili analizira koji su to projekti koji zaista mogu da budu spremni za finansiranje, jer nažalost, u prethodnom periodu, dešavalo se da smo čak veoma velike kreditne linije povlačili za projekte koji nisu bili spremni za finansiranje. Prema tome, ova metodologija koja postoji za selekciju i prioritizaciju projekata i koja se primenjuje kroz jedinstveni pregled infrastrukturnih projekata, a koordinira na Nacionalnom odboru za investicije i tu kao predsedavajući smo ministar Vujović, kao ministar finansija, i ja kao nacionalni IPA koordinator, s obzirom da ste svesni da brojni od ovih projekata sigurno ne mogu biti iz budžeta finansirani, već povlače ili kreditne linije ili bespovratna sredstva, određene grantove itd. Prema tome, vrlo je važno da razumemo da je Srbija prepoznala značaj, dakle važnih strateških infrastrukturnih projekata, ali pre svega onih koji su u toj zreloj fazi da mogu biti spremni za finansiranje. Ja takođe mislim da uloga parlamenta može da bude tu značajna, jer se s obzirom da je Srbija aktivan učesnik Berlinskog procesa, znate koliko je taj konektiviti favorizovan u okviru Berlinskog procesa. Na poslednjem Samitu u Beču, usaglasili smo 10 veoma važnih prioritetnih, regionalnih projekata, šest infrastrukturnih i četiri u oblasti energetike. Od toga su tri projekta koja se finansiraju i rade u Srbiji ušla i to zahvaljujući tome što smo zapravo imali spremne projekte, a čak pet od deset projekata se naslanjaju na naše transportne mreže. Znači, na Koridor 10, Aerodrom Beograd i luke Beograd – Novi Sad. Uloga parlamenta može da bude takođe interesantna, s obzirom da će se u ovom regionalnom kontekstu i tu je važna možda i regionalna saradnja parlamenata, analizirati zakonodavni okvir, dakle pripreme i prioritizacije projekata koji imaju tu regionalnu komponentu, regionalnu važnost. Mi smo o tome čak i govorili na jednoj parlamentarnoj konferenciji nedavno u BiH, koja je organizovana. Ja zaista mislim da ima ulogu i u ovom delu, kao što je i ministar Vujović rekao i da može i parlament da učestvuje, ali da naglasimo da smo mi prepoznali značaj toga, prvi u regionu napravili ovakvu i metodologiju i Vladino telo koje uključuje sva relevantna ministarstva i da apsolutno radimo na tome da smo projekti koji su zaista zreli za finansiranje, budu i finansirani. Da li će da budu finansirani delom iz bespovratnih sredstava, da li iz nekih povoljnih kreditnih linija, da li ih nekih grantova ili delom iz budžeta, to je zapravo posao Nacionalnog odbora za investicije. Zahvaljujem se, gospođo Joksimović. Reč ima narodni poslanik Dušan Petrović. Replika, izvolite. Sve ovo od reči do reči sam reko pre godinu dana. Pa evo, prođe 52 nedelje. Sve isto smo pričali pre dve godine, pre tri godine. Pošto nema nikakvog pomaka u pristupu, ne u temama, onda naravno da nema ni promene u stavu. Nešto pre svega u vezi ovoga što ste vi rekli, pa onda i gospođe Udovički, Vlada ima ogromnu moć, institucionalnu moć, ukoliko postavite politiku i kažete šta su pravila igre, vi ćete dobiti najveći deo energije lokalnih samouprava. Da ste postavili politiku da je važna energetska efikasnost, pa da ćete da podstičete one koji imaju snagu, volju, sposobnost, administrativni kapacitet da uđu u takve projekte, napravili bi ste iznenađujuće velike pomake. Da smo to uradili tako što smo rekli kao država Vlada će da podstakne sve one gradove i opštine koji svoje sisteme daljinskog grejanja hoće da konvertuju sa nafte i gasa na bio masu u celini ili delimično, imali bi ste neverovatne efekte u načinu na koji bi se gradonačelnici i lokalni parlamenti prema tome postavili. O tome vam ja govorim. Centralizacija je, uništava energiju zbog toga što uništava volju ljudi da odlučuju. Onda im je bitno samo da li mogu da dođu do nekog, do ministra ili do predsednika Vlade, a da nemaju nikakvu inicijativu, postavite pravila igre. Kako to gospođo Udovički, Šabac je grad koji ima gotovo sto ljudi manje zaposlenih nego što su vaši kriterijumi? I dalje ne može da zaposli bilo koga, nije dobio odobrenje ni za jedno jedino mesto. To nije normalno. Isto je tako i sa Vršcem koji je još je to drastičnije pošto je manji a ima veći taj manjak, to su nenormalne stvari. Hvala najlepše i samo završavam. Gospodine Antiću, vi znate da hidro kreking jeste skuplji ali se vrati za duplo brže vreme. To što Rusi neće da daju pare jeste stvar političkog pritiska. Vi i pre svega predsednik Vlade jer on ima moć u ovoj zemlji mogu da urade velike stvari. Reč ima ministar, dr Kori Udovički. Zaista je najlakše raditi politike u kojima vi samo ponudite neke podsticaje i vi ste imali, toliko para ste potrošili u vreme kada je to bilo vaša Vlada, nije mi baš jasno zašto tada tako jednostavno niste rešili ovaj problem, ali mi sada smanjujemo potrošnju, pa prema tome, u ovakvim politika razmišljamo o drugoj vrsti podsticaja, koordinacije i pokretanja. Najlakše bi bilo samo ponuditi pare. Zahvaljujem. Reč ima ministar Aleksandar Antić. Ja naprosto duboko uvažavajući potrebu da Vlada Republike Srbije upravlja svim procesima ipak verujem i u podelu nadležnosti. Dobro svi znamo da je pitanje daljinskih sistema grejanja kao komunalna delatnost u nadležnosti lokalnih samouprava sa jedne strane. Sa druge strane, da smo dve sezone, ovo je druga sezona u kojoj Vlada Srbije, moje ministarstvo, Direkcija za robne rezerve, NIS, AD Nafta kao kompanija, kičmu smo polomili da obezbedimo svima neophodne energente, tako da smo tu vrlo prisutni i, sa druge strane, da postoje vrlo jasno definisane podsticajne mere za sve koji su zainteresovani da uđu u sisteme, koji pre svega kao energenti imaju bio masu. Vi znate da postoji fiding tarifa za bio masu. Pokušavam samo da pročitam kolika je. Ta fiding tarifa je od 8,22 do 13,26, u zavisnosti od veličine energetskog objekta. Gde ćete veću pozivnicu i podsticaj za sve one koji razmišljaju u tom pravcu od toga, s jedne strane? S druge strane, moram da podsetim da smo prilikom posete koju smo gospodin premijer, gospodin Sertić i ja imali Narodnoj Republici Kini, kao jedan od memoranduma koji sam ja potpisao je upravo taj memorandum sa kineskom kompanijom CMEK o izgradnji kombinovanih energetskih objekata za proizvodnju električne energije i toplotne energije iz komunalnog otpada. Tako da, to je velika šansa i velika prilika pre svega za, ja mislim, Novi Sad i Niš, kao najveće gradove, ali i za one centre gde su nam smeštene one regionalne deponije otpada, da i taj segment uključe u ovaj čitav sistem, jer nažalost, i otpad maltene dođe kao obnovljivi izvor energije jer ga neprekidno stvaramo i svake godine je deo našeg ciklusa života na ovoj planeti. Hvala. Reč ima narodni poslanik Vladimir Đukanović. Hvala. Pre nego što krenem nešto da kažem o samom budžetu kao najvažnijem zakonu za jednu državu, moram malu kritiku da uputim ministrima uopšte i Vladi, uz naravno ono, ja tvrdim da u ovom društvu postoji izuzetna cenzura, moram da priznam, ali i cenzura prema vlasti, odnosno prema predstavnicima vlasti, zato što ono što ste vi uradili ne možete na adekvatan način nigde da prikažete, zato što to očigledno pojedine medije ne zanima. Uglavnom je poenta plasirati raznorazne afere, čak izmišljene, ako je potrebno i narušavati kredibilitet Vlade. Ali, ono što ste uradili, a nije mala stvar kada kažete da imate plus 0,9% BDP. To znači, da prevedem običnom narodu, znači da ste negde nešto proizveli, stvorili neku novostvorenu vrednost. Iako mi čujemo ovde raznorazne kritike, kako je to zbog povećanja poreza i akciza, ali ja se izvinjavam, ti porezi su postojali i ranije kada nam je guljena koža bukvalno i kada je svaka privredna aktivnost bila apsolutno onemogućena upravo zbog gušenja privrede takvim nametima, pa smo imali takav pad da je to zastrašujuće, a složićete se, imali smo kud i kamo bolji ekonomski i kakav god hoćete ambijent nego što imamo danas, i probleme na globalnom nivou i samu ekonomsku krizu koja svakako još traje. Mislim da ne umete nekada da prikažete ljudima šta ste zaista dobro uradili, a nije malo to što ste do sada uradili. Recimo, gospodine Vujoviću, moram da bude iskren, kada vas slušam, moram da priznam da nekada uživam kada to slušam, zato što na vrlo stručan način objasnite, ali možda da se malo više približi običnom svetu, da ljudi shvate o čemu se radi, da se možda malo pristup nekako promeni. Inače, svaka čast za svu ovu finansijsku konsolidaciju koja je urađena do sada. Ono što ovde čujem i što mi je neverovatno, to je, kaže – što država nije krenula u dinamičan razvoj? Ne znam, jesmo li mi shvatili da je samoupravni socijalizam umro i da shvatimo da više nije država ta koja plaća do besvesti i zapošljava, nego smo se valjda godinama unazad zalagali za nekakav liberalni kapitalizam, iako sam lično veliki protivnik toga, ali to je nešto je dominantno. Onda mi nije jasno zašto su ljudi sa druge strane, da li su za to da vratimo Kardelja i samoupravni socijalizam ili su za to da zaista tržište reguliše ono što se dešava trenutno u ekonomiji? Prosto, moramo da se opredelimo. Čim imamo plus, nismo u minusu, jasno je da postoji neki razvoj, da se negde nešto radi. Istina, uvek to može bolje i ja sam ubeđen da može bolje, ali za tako nešto, vi morate da stvorite prvo dobar privredni ambijent, pre svega kroz zakon, i to je ono što moram da vam čestitam, što se dosta radi na tome, a to ranije, nažalost, nije bilo tako. Evo, vi ste gospođo Bošković tu, između ostalog i Zakon o poljoprivrednom zemljištu, koji pretpostavljam da će biti donet ili kako god, ali upravo to reguliše. Reguliše mogućnost da i mali poljoprivrednik, zamislite, negde može da utiče na nešto, odnosno da može i on da dobije negde neku zemlju ili da nešto radi. Do sada smo imali situaciju, a vidim da stalno ide sada kritika vezana za to zašto je nešto u poljoprivredi, zašto je stanje ovakvo. Pa, imali smo situaciju da je isključivo tajkun mogao da dođe do zemljišta i isključivo ako je bio povezan sa nekom prethodnom garniturom. Naravno, ja njih i razumem, ovu gospodu što možda danas i organizuju ove proteste. To su uglavnom ovi što imaju po hiljade hektara. Njima je, naravno, problem što će da dobiju konkurenciju, a konkurencija nekome smeta. Ti ljudi su navikli da vam pričaju o slobodnom tržištu kad su oni monopolisti. Ja verujem da će se taj zakon veoma brzo naći ovde pred poslanicima, jer naš mali poljoprivrednik je uništen i privreda nam je uništena upravo time što smo omogućavali da tajkuni dobiju zemljište koje na kraju krajeva nisu ni obrađivali, a dobijali su subvencije za to. Mi smo bukvalno bacali novac za nešto što apsolutno nije bilo plodonosno zato što su te pare bile bačene. Takođe, kada već govorimo o poljoprivredi, a vidimo danas se potpisuju raznorazne peticije, onda treba biti dovoljno pošten pa reći – da, mi smo zbog glasova 2008. godine navrat-nanos u Luksemburgu, gde je ono bilo, potpisali SSP, da bismo obmanuli građane, ali smo tim Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju, takvim kakav jeste, omogućili liberalizaciju uvoza poljoprivrednih proizvoda i sahranili smo poljoprivrednika našeg, a uz to smo i omogućili da se zemlja prodaje strancima. Sada je zaista sramotno da ti ljudi koji su upravo to podržavali, da oni danas potpisuju te peticije. Dragi moji paori, dragi seljaci, ovi što danas potpisuju peticije su vas sahranili baš tako što su potpisali jedan takav Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Da li ćemo uspeti da dobro ispregovaramo da se slučajno takva jedna odredba ne primenjuje, ne znam, ali to je naša međunarodna obaveza koju nam je neko drugi nametnuo i to na takav način tako što nam je nametnuo da jednostrano primenjujemo SSP.

To vam je tako, nažalost, bilo i, nažalost, tako je i ostalo. Mnoge stvari ovde, evo, recimo, gospodine Sertiću, ja to često vama zameram, neretko, ne umete možda to da objasnite, ali treba reći građanima, upravo zbog skandalozne politike dodvoravanja biračima, mi smo godišnje bacali 750 miliona evra na preduzeća u restrukturiranju. Bacali smo na preduzeća koja ništa ne rade, bacali smo na radnike koji suštinski nisu bili radnici, nego su sedeli tamo i nisu dobijali ništa. Sada je to kud i kamo smanjeno. Ja se nadam da će se to završiti, ali naše pare koje smo bacali u bunar su upravo bile to. To uopšte nije mali iznos, ali meni je drago da se budžet upravo na ovaj način konsoliduje i da se naše finansije konsoliduju tako što nećemo bacati pare u bunar bez dna. Inače, ja apelujem na vas, gospodine Sertiću, da što pre uradite nešto da više ne bacamo taj novac. Razumem premijera, ono kada je rekao za Bor. Moram da priznam, koliko god da mozgamo svi ovde, nisam siguran da iko od nas ima pravo rešenje, jer pada cena bakra i šta da radite, to je prosto nešto što nije rentabilno, ali morate da vodite računa i o toj socijalnoj komponenti, jer čitav Bor živi od tog Rudarsko topioničarskog basena. To je tako kako jeste. Ko je nama kriv što smo nekada davno možda, u redu, što se tiče Bora, ali recimo Železaru Smederevo ulagali u nešto što je pitanje da li je bilo rentabilno, jer bar sa naše strane je moglo da se na tom podneblju pokrene. Čitavi gradovi nam žive od pojedinih fabrika i, nažalost, moramo da vodimo računa i o tome da ti gradovi ne bi umrli. Pa, što ga vi niste rešili, FAP u Priboju? Imamo fabriku od koje živi čitav Priboj, polomiste se svi ovde živi da negde nešto uradite. Šta da radite, tržište je trenutno takvo kakvo jeste. Ja se nadam da ćete naći rešenje i moram da vam čestitam uopšte što ste prionuli na posao da to rešavate. Neko drugi to nije ni rešavao, samo je bacao pare u bunar bez dna i to je tako funkcionisalo. Prema tome, ovaj budžet, ovakav kakav jeste, je nešto što je skopčano sa ekonomskom politikom ove države. Inače, navijam za nepopularne poteze i svuda ističem da će ova Vlada apsolutno i u narednoj godini donositi nepopularne poteze i ako se to narodu ne sviđa, neka glasa protiv ove Vlade i protiv SNS, ali ovi što su protiv toga neka kažu šta nude kao alternativu. Ta politika „ua Vučiću“, to je politika koju možemo svi mi da vodimo, nikome se ne sviđa ni da smanjuje plate, niti da smanjuje penzije, niti da otpušta ljude, to je prosto nešto što nikome nije lepo, ali izvinite, ako hoćete zdravu ekonomiju, ako hoćete uopšte zdrav organizam, kad čoveka lečite od karcinoma pluća, vi ne možete da primenite sirup, nego morate da ga vodite na hemoterapiju, to je tako kako jeste. Ako se narodu to ne dopada, ako narod smatra da možda mnogo bolje da podižemo kredite i da na taj način našu privredu, odnosno ne privredu, nego prosto da potrošnju regulišemo zato što ćemo iz kredita uzimati, pa davati za plate i penzije, ja mislim da je to kontraproduktivno, da je to politika koja uništava jednu državu, ali molim lepo narod će svakako imati priliku da se oko toga opredeli. Ja samo kažem još jednom, molim one koji su protiv ovoga, da kažu šta nude. Ja nisam čuo nijednom šta vi nudite umesto ovoga. Mi smo rekli - hoćemo, povlačićemo nepopularne poteze i u kampanji ćemo to da kažemo, što se tiče pokrajinskihi lokalnih izbora, da, povlačićemo nepopularne poteze, koliko god da to boli, zato što je to jedina šansa da zemlja preživi. Tako da, mi samo sledeće godine, čini mi se, ispravite me, gospodine Vujoviću, trebalo bi da platimo milijardu i 300 miliona evra kamate. Znači, to su kamate na sumanute kredite koje je ovde neko podizao. Milijardu i 300 miliona evra. Pa ljudi, znate to treba, to neko mora da zaradi, milijardu i 150 miliona evra, valja to platiti kamatu. Što je neko uzimao besmislene kredite, gde je bila od 7% do 9% kamata, to bi trebalo da pitate nekoga ko je to ranije radio, a ne danas nam sole pamet o ne znam kakvoj ekonomskoj politici. Prema tome, nastavite sa nepopularnim potezima, apsolutnu podršku imate poslaničke većine, verujem i naroda, jer znate nisu ljudi neuki u ovoj zemlji, možete vi njima da prodajete maglu koliko god hoćete, ali ljudi shvataju šta mora da se uradi i ako vi mislite i uopšte bilo ko, ko je protivnik, da je sam Vučić, kao predsednik Vlade, blesav čovek, pa voli da se iživljava nad narodom, tako što će da mu smanji platu i penziju, onda se grdno varate. Niko ne voli da smanjuje ni platu, ni penziju, ni da otpušta ljude. Prošle godine, čini mi se, je bila kritika – ne otpuštate ljude u administraciji. Evo sada kada je došlo na red i to da se racionalizuje administracija, sada ide kritika – što otpuštate ljude? Ljudi, opredelite se šta hoćete. Hoćete li da se racionalizuje naša administracija ili nećete da se racionalizuje naša administracija? Ja moram da priznam da sam veliki pristalica toga da se u potpunosti destimuliše rad u javnom sektoru, po pitanju administracije. Šta god možete da uradite, a da recimo podstičete privatni sektor. Gde god možete da donesete neke olakšice, posebno poreske, da ljudi mogu privatno da krenu da rede, ja vas tu potpuno podržavam, a da se destimuliše rad u javnom sektoru, posebno u administraciji.

Poštovani poslanici, ja sam naučio da odgovaram na pitanja ovde u parlamentu i da repliciram predstavnicima opozicije, ali sada ću morati mom dragom kolegi Đukanoviću da dam par informacija, veoma važnih, jer je pomenuo neke stvari koje ne stoje. Niti jedan jedini dinar u budžetu, niti za 2015. godinu, nismo planirali u 2016. godini da bacimo u bunar i damo nekom preduzeću, a da to nije bilo striktno određeno i ograničeno obavezama koje to preduzeće mora da realizuje. Šta to znači? U periodu od 2008. do 2013. godine za preduzeća u restrukturiranju je dato direktno sa pozicija Ministarstva privrede preko 48 milijardi dinara, bez ijedne obaveze da ta preduzeća naprave ozbiljno restrukturiranje, da reše višak radnika, da nađu svoje održivo poslovanje, da nađu svoja nova tržišta, da zanove mašine, ili bilo koju od svakodnevnih aktivnosti koje rade dobre kompanije. To je ono što smo dočekali. Morali smo da preduzmemo veoma bolne korake u prethodnom periodu i došli smo do toga da danas imamo svega nekoliko desetina preduzeća o kojima vodimo računa, a ne nekoliko stotina preduzeća, za samo godinu dana. Imamo 17 strateških koje ćemo da rešimo na ovaj ili onaj način. Ni jedan dan, niti zahtev produženja, niti bilo kakve druge pomoći nećemo učiniti prema parlamentu, niti prema nekim drugim našim partnerima sa kojima radimo ove procese. Molim vas da ubuduće i vi i sve druge kolege, bilo pozicije ili opozicije, vode računa, jer to se vrlo jasno vidi u dokumentima. Veoma je jasno naznačeno za šta sredstva idu.